Izvolite. Poštovani predsedniče, ministre Selakoviću, dame i gospodo kolege narodni poslanici, pored sve ove zagrejane atmosfere i razmene emocija, niskih reči, neistina, uvreda, ipak mi je drago da je Narodna skupština ušla u jedan normalan tok rada. Treba da razgovaramo o Zakonu o ministarstvima koji je Vlada predložila Narodnoj skupštini u najkraćem mogućem roku, što je, naravno, za svaku kritiku, ne zato što nama treba duže od 20 minuta da ovo pročitamo, već zbog toga što je to dokaz kako vladajuća koalicija, pre svega SNS, tretira ovaj visoki dom, a to je kao jedan bojler, poštovani građani, kroz koji nešto treba da prođe na brzinu da bi se poštovali rokovi, da bi se poštovala vizija, kako je sad moderna reč koja se upotrebljava u rekonstrukciji Vlade i ovoj farsi koja traje mesecima, da bi se poklopio itinerar putovanja premijera Dačića. Zbog svega toga mi dobijamo ovo sa ovako velikim zakašnjenjem. Ono što je drugi problem u ovom tekstu to je da posle šest meseci, od marta meseca, podsećam građane, priča se o rekonstrukciji Vlade, ova vlast je uspela da nam prvi zakon u tom pravcu dostavi, zakon, kako su i moje prethodne uvažene kolege govorile, u kojem je promenjena jedna stvar. Dakle, menja se samo Ministarstvo finansija i ekonomije se razdvaja na dva dela i sve ostalo je isto. Doduše, dijasporu su prebacili u Ministarstvo spoljnih poslova. To je ono, građani, što je od volumena kreativne misli Maksa Vebera i svega ostalog došlo u ovaj parlament posle šest meseci medijskog pumpanja, egzibicija medijskih, napada na političke protivnike, pretnji, iznošenja kojekakvih neistina i, na kraju krajeva, jedne potpuno nenormalne situacije koja je stvorena u našem društvu u iščekivanju čuda koja treba da se dese od ljudi koji će da vode ove resore o kojima danas pričamo. Na žalost građana Srbije ova vlast, ne samo što je pričala šest meseci o rekonstrukciji, pa nam donela zakon u kojem je promenila, ponavljam, jedan član, ona nije našla za shodno da se potrudi da u ovom zakonu, recimo, izdvoji ministarstvo za ekologiju. To je jedan od amandmana DS i to je ono što ćemo mi tražiti kroz promene u ovom samom zakonu. Druga stvar, tražićemo neke promene u okviru Ministarstva za poljoprivredu, pošto se premijer žalio da on ima protivgradne rakete, a ne zna šta će sa njima, pa ćemo eto i to da predložimo, da promenite i još neke druge stvari koje se tiču centralizacije moći korupcije i svega ostalog u MUP oko izdavanja dokumenata građanima, što smatramo da vođeno modelom razvijenih zapadnih demokratija može da se izmesti iz MUP. To su samo neke od stvari koje smo predložili i koje ćemo elaborirati kada za to dođe vreme u narednim danima. Međutim, nemamo iluzije da će to neko da prihvati. Dame i gospodo ovo je samo jedan zakon koji je predvorje rekonstrukcije. On je sastavni deo rekonstrukcije Vlade koja nema rekonstrukciju politike, koja nema nikakav plan i program i, što je najtužnije i istovremeno najsmešnije, dan ranije mi ne znamo ni ko će biti ministri. Mi ne znamo koji će biti njihov plan i program i ne znamo šta oni konkretno hoće da urade, ali se izvinjavam pošto znamo da jedan ministar je zaista rekao javno da je posegnuo za kapitalnom idejom stezanja kaiša. Moram da kažem da je genijalno i do sada nije ni kod Maksa Vebera viđeno da se istovremeno prave uštede i povećavaju prihodi. Zaista moram da čestitam na tome. To je, dame i gospodo, lice ove vlasti, to je lice ove Vlade koja sama sebe rekonstruiše. Posle pada Vlade Ivice Dačića ovo je Vlada Aleksandra Vučića koji sada preuzima svu odgovornost za ono što ćete da usvojite. Ovaj predlog zakona o ministarstvima, ponavljam, je samo prva stepenica u jednom ekspresnom dvokoraku koji će u toku ove nedelje vlast da sprovede nad građanima Srbije. Dakle, slušali ste špansku seriju, sapunicu šest meseci. Slušali ste licitaciju o tome ko će biti ministri, ko neće biti ministri, iščekivanja rezultata glavnih odbora od kojih su neki doduše uživo prenošeni sa sve zelenim jabukama, a neki nisu i sednice predsedništva, što mislim da je šteta. Mislim da je korektno da vaši režimski mediji prenose onda sve, da imamo priliku da vidimo šta se tu može čuti i videti. Vlada Ivice Dačića, koja je pala i koja je iza nas, nije ostavila, dame i gospodo, samo tigrove i ostale aždaje koje treba da jašu naprednjaci, već je ostavila vrlo, vrlo razvaljen ekonomski, socijalni sistem, poljoprivredu, energetiku, socijalu, zapošljavanje, bezbednost, pravosuđe, medije, kulturu, školstvo, zdravstvo i mogao bih tako do sutra, ali neću da oduzimam vremeposlaničke grupe. Ono što je činjenica jeste da vi hoćete, gospodo naprednjaci, biti jahači, ali bićete jahači apokalipse, a ne tigra. To je ono što je tužna istina za građane Srbije. Zašto to tvrdim? Zbog toga što se niste potrudili da izvršite bilo kakvu promenu vaše politike. Niste se potrudili i ne možete to da uradite zato što ne postoji politička volja u vladajućoj koaliciji, ne postoji odnos snaga koji to dozvoljava, ne postoji stručnost, ne postoji plan i program. To je ono što vam pričamo sve vreme. Vi ćete nas negirati, naravno, ali mi na žalost vašu i na žalost građana Srbije imamo vrlo precizne brojeve koji to potkrepljuju.

Ovo je Vlada, nažalost, iza koje je ostalo 40.000 novonezaposlenih, ali zato 10.000 novozaposlenih stranačkih vojnika. Ovo je Vlada koja je uspela da su plate realno manje za 6%, a 50% mladih ljudi nema posao. Ukinuta su sredstva za zapošljavanje u čak dva promašena rebalansa budžeta za koji ste vi, naprednjaci, glasali. Za omrznutog Mlađana Dinkića, koji vam je izašao kroz vrata, a vraćate ga kroz prozor juče, taj čovek je neuništiv, da citiram repliku iz jednog filma. Mislio je gospodin Dačić da je dobio poene, pa je onda lepo Vučić vratio Dinkića kao prvog zamenika prvog potpredsednika za odnose sa parama Arapskih Emirata. Zamislite vi to? Naravno da se to nikom u Srbiji ne sviđa i naravno da se građani Srbije, pa siguran sam i naprednjaci pitaju zašto to. Zašto to radite? Koliko puta neko treba da padne ispit da biste mu dali svaki put da pređe u sledeći razred. To je pitanje za vas. To treba međusobno da se pitate između tih zelenih jabuka dok sedite na glavnom odboru. Nema sredstava za lečenje dece u inostranstvu ili lekova za retke bolesti, ali zato ima izvesnog Babića koji hoće, ne vas, gospodine Zorane Babiću, da 20 miliona evra potroši za elektronske zdravstvene knjižice. Dame i gospodo, ova vlast urušila je institucije i zemlja klizi u jednoumlje i diktaturu. Ako ne verujete meni, a ako verujete Aleksandru Vučiću, samo upalite televizor i kupite novine i sve će vam biti jasno. Ovo je vlada koja je nažalost skoro 3.000 kriminalaca pustila na slobodu, koji su uspeli rekordno da ostvare 80% krivičnih dela. Povećanje od 50% je samo na teritoriji Grada Beograda. Ugrožena je bezbednost svake porodice u Srbiji. Ova vlast je uspela da svaku porodicu zaduži za novih 1.600 evra po glavi. Mala matura, velika sramota ove vlasti. Ova vlast je uspela da ne ispuni ni jedno slovom i brojem predizborno obećanje. Inače, privrednicima i poljoprivrednicima, pre svega poljoprivrednicima, o čemu će govoriti moj kolega Senić, nije isplaćeno tri milijarde dinara subvencija, nema novih radnih mesta, nema novih investicija, osim 200 miliona evra koje ste uspeli da dovedete, stranih direktnih investicija, što jeste uspeh za ovu vlast koja nije u stanju mnogo više od toga, ali je daleko ispod vašeg predizbornog obećanja, a neću vas to stalno podsećati, ali znate da su u pitanju bile milijarde. Inače, smenjujete ministra Kneževića iz nejasnih razloga, kao i mnoge druge ministre. Još jedna naša zamerka – koji su bili kriterijumi lestvice, prolazna vremena, drugo poluvreme, imate niz sportskih metafora, na osnovu kojih je neki ministar otišao, a neki nije? To dugujete građanima Srbije. Ministre Selakoviću, nadam se da bar vi kao član Vlade i današnja personifikacija Ivice Dačića možete da kažete na osnovu čega je Alisa Marić smenjena, osim što nije radila ništa, a zašto Bačević nije smenjen, zašto Velimir Ilić nije smenjen, a smenjen je Mrkonjić? Po kom kriterijumu ste to merili? Jedino što smo čuli, neki nemaju dah, ne mogu da nastave, pa treba dati drugima. Kako ste im merili dah? Da li dregerom tim koji danas spominjete ovde? Mene to zanima. Nema para u ovoj državi ni za nauku, ni za trudnice, ni za talentovane đake, ali ima za skijalište i kanale to svi znamo. Inače, da se vratim poznatom gospodinu Kneževiću, bivšem ministru uskoro, koji kako kaže Aleksandar Vučić nije smenjen zbog aflatoksina, a zašto je smenjen?

Prođe 15. mart, prođe 175 neispunjenih obećanja SNS i ove vlasti, neispunjenih obećanja nažalost građana Srbije. Inače, u Srbiji danas dame i gospodo 11 firmi sa preko 30 hiljada zaposlenih odlazi u stečaj, a 40 hiljada ljudi je ostalo bez posla u privredi, 150 hiljada radnika neće imati povezan radni staž u Srbiji. Istovremeno dve nedelje je trajala nestašica insulina, 22 hiljade pacijenata čeka na operaciju katarakte o stentovima da ne govorim. Ovo je nažalost jedan vrlo tužan spisak stvari i podvlačenje crte nad onim što je sada već prošla Vlada Srbije. Vlada Ivice Dačića koja je otišla u istoriju ostavila je razvaline na svakom mestu, u svakom domenu, ni jedno predizborno obećanje nije ispunjeno, ni jedan pozitivan rezultat. Znam šta ćete vi reći. Znam reći ćete – mi smo došli posle vas pa smo spašavali državu od bankrota, vi ste ostavili ovo, vi ste ostavili ono i to će se ponovo pretvoriti u rad brojkama. Iako smo mi po vama verovatno najgori na svetu i u redu mislite tako, legitimno je pravo vaše. Inače, brojevi su nažalost surovi i oni pokazuju ovu sumornu sliku, a ta sumorna slika je vođena od momenta kada ste seli na vlast, a ne od momenta kada je bio Mirko Cvetković na vlasti, jer vas tu brojevi pobeđuju i brojevi su bolji nažalost građana Srbije i na našu žalost, jer niko normalan tome ne treba da se raduje. Ono što je sigurno da je ova rekonstrukcija izvršena na način koji ne samo da kriterijumi, nažalost, nisu ustanovljeni. Nismo čuli, ni zašto je neko smenjen, ni zašto je neko postavljen, ni šta će konkretno da radi, ni čime će da se bavi, ni šta će konkretno da menja u svom domenu. Da li će novi ministri imati hrabrost, političku podršku i snagu da pomere stvari koje decenijama nisu pomerene u ovoj zemlji? Vi kažete - da, a tako ste rekli i za prošlu Vladu. Po čemu je nova rekonstrukcija važnija, veća, značajnija za građane Srbije od vaše prve postave koju ste izneli pre godinu dana u ovoj istoj Skupštini? Zašto su ovi ljudi bolji od onih koji ste inicijalno predložili? Koji su to bili kriterijumi? Gde su vam bili ti stručnjaci, sve vreme, na kojoj klupi za rezervne igrače i zašto odmah nisu bili stavljeni u vatru? Kao predstavnici građana ne samo kao predstavnici stranaka to pitam? Kuda ćete voditi Srbiju kada ova nedelja prođe, kada ova nedelja u kojoj ste sabili dve kapitalne stvari za ovu zemlju posle višemesečne medijske i svake druge pripreme. Gde ćemo se probuditi? Da li ćemo se probuditi u jednom novom svetu gde se sa Emiratima i njihovim kompanijama prave dogovori na dođem ti dođeš mi u četiri oka gde se hoteli kupuju za više, a prodaju za manje, na Kopaoniku. Da li je to to tržište i promena razmišljanja i etike? Mislim da nije. Voleo bih da grešim zbog građana Srbije, ali mi se čini da cela stvar ne ide u dobrom pravcu. Vreme će pokazati i nemojte da kada vam govorimo ono što je sumnja, što je skepsa, što je kritika, što je argumentovano brojkama, potkrepljeno stanje, da odgovarate na nizak, emocionalni, kako hoćete, politikanski način. Pokušajte da zajedno sagledate put za ovu zemlju koji nas čeka u narednom periodu.

Dame i gospodo narodni poslanici, došao sam u Narodnu skupštinu i izvinjavam se što u prepodnevnim satima zbog drugih obaveza i zbog činjenice da je Nikola Selaković određen kao predstavnik Vlade Republike Srbije, nisam došao u Narodnu skupštinu. Došao sam i zbog toga što sam video iz izlaganja gospodina Samardžića da narodni poslanici ili deo njih želi da govori o rekonstrukciji Vlade, a ne o Zakonu o ministarstvima, što takođe poštujem. Valjda je to svako od nas ko je bio u opozicionim klupama koristio. Isto tako kao što sam slušao ili čuo, mogu da pročitam u izveštajima da su neki govorili da se nisu uplašili i da se neće uplašiti ne znam koga, kao da je neko nekoga plašio, a istovremeno su pominjali nečije porodice, trudili se da govore o tuđim posteljama. Došao sam da sam odgovorim na svako pitanje, ne plašeći se ni Jovanovića, ni Samardžića, ni Stefanovića, jer vas se nisam plašio ni onda kada ste bili najjači, pa vas se ne plašim ni danas. Neću vas se plašiti ni ubuduće. Nemam običaj da vama dobacujem i video sam da vama to nije prijalo jutros kada su neki drugi dobacivali sa čime sam bio potpuno saglasan. Nije argument.) Što se tiče Miroslava Miškovića kojeg su neki pominjali, mislim baš gospodin Jovanović, želim da vas obavestim da nikada na najodgovorniji način, ako ste mislili na mene, a sramota bi bilo da ste mislili na nešto što sam čuo po kafanskim kuloarima da neki pričaju, sramota bi bilo da o tome i govorim, nikada ni jednu avionsku kartu nije platio. Evo, živ je Miroslav Mišković, ionako organizuje svakojake sastanke protiv mene pa je dovoljno da kaže tu jednu reč ako je istinita, a ja svojim obrazom garantujem da nikada nijednu avionsku kartu, nikada ni jedan avion niti bilo šta slično meni ili nekom mom nije platio. To sam došao da kažem zbog građana Srbije. Što se tiče ovoga o čemu ste vi gospodine Stefanoviću govorili, vidim da postoji ta vrsta kataklizmičke slike koju neko pokušava da predstavi i neću ni pokušavati da kažem da je slika realnosti u Srbiji idealna, da je situacija u Srbiji u bilo kojoj sferi društvenog života idealna, ali u mnogim sferama društvenog života je neuporedivo bolja nego u vreme u kojem ste vi bili na vlasti. U mnogim i to ću brojkama da potkrepim. To ću da potkrepim i onim o čemu svaki dan govorite, o zaduživanjima, o visini zaduživanja, po kojim kamatnim stopama se zaduživala jedna Vlada, po kojim kamatnim stopama se zaduživala druga Vlada i zašto je morala da se zadužuje sledeća Vlada. Niste u pravu gospodine Samardžiću kada govorite o procentu nezaposlenih. Nije dobra vest i nije radosna vest, ali svakako procenat nezaposlenih je slučajno nešto niži nego što je bio pre godinu dana, sa 25,3% na 24,2%

Što se tiče najskuplje hrane u Evropi, daleko je srpska hrana od najskuplje hrane. Svakako da je za ljude koji imaju niska primanja svaka cena koju plaćaju veoma visoka, ali je daleko od najskuplje hrane i u regionu, a kamoli u Evropi. Ne razumem čemu vode ta preterivanja, ali to valjda opet da bi se reklo nešto protiv onih koji proizvode hranu ili da bi se uradilo nešto protiv proizvođača hrane. Što se tiče političkih i emocionalnih niskih politikantskih načina o kojima ste govorili, mi se time ne služimo, a pogledajte ko se time sve vreme služi. Da li je problem u tome što će čovek da sarađuje zajedno sa nama na dovođenju investitora zato što je sa njima već radio? Kome to u Srbiji smeta? Ti ljudi se vezuju za ljude, ne vezuju se za funkciju. Kakav je tu problem? Ako to može da uradi Jovanović, mi ćemo pozvati Jovanovića. Ako to možete da uradite vi, pozvaćemo vas, pozvaćemo bilo koga i sa tim nemamo nikakav problem, apsolutno nijedan problem sa tim nemamo i to je ono što nas prilično razlikuje u odnosu na vas. Zbog takvog ponašanja sam ponosan na ono kako se ova Vlada ponaša a kako su se ponašale neke prethodne. Što se tiče lekova za decu, teško je stanje u zdravstvu zbog različitih kriminalnih afera, zbog brojnih malverzacija, zbog velikih čuda koja su se pravila u prethodnih 20 godina, da budem sasvim otvoren, možda čak i 25 godina, kako god hoćete. Teško ćemo isplivati iz tog stanja u narednih dve ili tri godine. Ali, nije baš moralno da nam vi o tome držite pridike i moralne lekcije, jer vaše vlade su dovele do teške situacije i uništenja i Fonda za zdravstvo i naših ključnih farmaceutskih kompanija i naših velefarmaceutskih kompanija i proizvođačkih. Ne znam šta je tu zamerka, sem činjenice da smo kršeći uredbe i podzakonske i menjajući te podzakonske norme da bismo ih uskladili sa zakonima, doneli odluku da pomažemo deci i da obezbedimo lečenje u inostranstvu i za koje, tačno je, nema dovoljno novca, ali dajemo sve od sebe da to uradimo. Vi nas ovde predstavljate kao neke ljude koji su monstrumi, koji bi decu da ostave bez lekova. Kada smo prijateljski razgovarali pre nekoliko meseci, on nije pomenuo – sećaš li se naslovnih strana jednog lista kada su oni zbog Kosova tražili izbore i kada se išlo na nove izbore? U to vreme je išla jedna hajka svaki dan, koja je govorila o tome kako neko vezuje bolesnike za radijatore u KC Srbije, kao da to neko namerno radi, da li sam Koštunica radi ili cela Vlada, svi su ludaci, pa su sad rešili da tako nešto naprave. Moram da priznam da takvu vrstu pristupa ne mogu da razumem, kao što nisam ni tada mogao da je razumem, bez obzira što smo bili na suprotnim političkim stranama. Kao što meni nije problem da kažem gde sam pogrešio, tako nikada ne mogu da razumem one koji nešto ne znaju dovoljno, pa su dobili poluinformaciju. Onda pitajte šta je bilo oko odluke Vlade vezano za Emirate, šta je bilo oko nekog hotela. Ako niste čuli, to neće biti taj hotel, mora da se sruši, a niža je cena nečeg srušenog. Tek ćemo da vidimo šta je Direkcija za imovinu uradila, a neko hoće da uloži ogroman novac, desetine miliona, da bi tu podigao nešto mnogo drugačije, da bi zaposlio ljude, a za to neće imati posebne subvencije koje inače dajemo, jer bez tih posebnih subvencija ne možete da privučete nikoga, jer i Bugarska i Makedonija daju veliki novac da bi nekog investitora privukli, u čemu je vaša vlada bila šampion. Pokušaću da te subvencije budu što je moguće niže i svi mi zajedno u ovoj vladi da budu što je moguće niže, ali bez tih subvencija nećemo moći da privučemo ozbiljnije strane investitore. Ako je vaša sumnja da je neko negde ukrao pare, molim vas da to kažete i nazovete tim imenom. Kažite nam to, nemojte da se krijemo iza nečega, mnogo smo dobri, nacrtaćemo da je to tako, ali to baš nećemo na takav način da kažemo. Tako ne znam da li smo uradili u ovoj sferi nešto ili u onoj sferi nešto. U mnogo sfera ima problema. Mislim da su stranci mogli da budu i članovi Vlade, da je trebalo da nam pomognu ljudi koji su stručni. Vi ste rekli – to je patriotsko pitanje, nemojte, imamo toliko mladih i stručnih ljudi u inostranstvu. Kada smo odlučili da dovedemo mlade i stručne, da je teško naći tako mlade i stručne ljude kakve smo mi doveli, onda ni to nije bilo dovoljno dobro. Šta god da uradite, nikad nije dovoljno dobro. Kažite nam šta je to dobro. Saglasan sam sa onim što je rekao gospodin Samardžić. Imamo određene probleme u sferi pravosuđa i nema nikakve sumnje. Nije to tajna, gospodine Samardžiću. To znate i vi, kao i ja. Te probleme ćemo da vučemo još nekoliko godina, ali se nadam da ćemo posle toga imati uređen sistem, ne zbog toga što imamo loše zakone, nego zato što je to naša praksa već trideset godina, što je kod nas najlakše da stavite nešto… Imate mnogo dobrih sudija, odličnih pravnika, ali imate i deo onih koji najviše vole da drže nešto u fioci po pet godina. Mi imamo i dalje predmete mislim i iz 1996. godine koji nisu okončani. Ne možemo. Tačno je da je to problem. Vi kažete – to je krivica Vlade. Nije to krivica Vlade, upravo zato što se Vlada nije mešala. Kao što sam ove druge stvari oko Miškovića otvoreno rekao u lice svim građanima Srbije, sad vama kažem – nikada nijednog sudiju nismo pozvali za bilo koji predmet. Da li mislite da su nam se sve odluke svidele, Apelacionog ili ne znam kog suda? Nisu, naravno. Jedino gde smo reagovali javno, to je bila, čini mi se, presuda povodom predmeta oko gospodina Draškovića u Budvi, zato što je nelogično da pomagača nema ili da posle 13 godina to ne može da se završi. Logika vas je terala da reagujete, ali da se ne mešate i da ne izgovarate nijedno ime, da ništa ne kažete ni o jednom sudiji, niti o bilo kome, niti o bilo čemu, zato što tako morate da se ponašate. Da smo bilo kako drugačije reagovali, vi biste nam rekli – ne mešajte se u srpsko pravosuđe. To biste nam s pravom rekli. Ovako te probleme i mi vidimo, ali ljudi u Srbiji moraju da znaju da Vlada to ne može da radi. Odbacujem svaku vrstu priče o tome da smo vršili pritisak na Ustavni sud Srbije. Nikakav pritisak na Ustavni sud Srbije nismo vršili, apsolutno nikakav, osim što smo pokušali i mislim završili da Ustavni sud posle toliko godina dobije svoju zgradu, svoj reprezentativni objekat, da bismo i time ojačali institucionalizam u ovoj zemlji, da bismo pokazali da ta jedna od najvažnijih institucija u ovoj zemlji mora da bude poštovana, da ima svoju zgradu i da ljudi imaju neku vrstu strahopoštovanja prema toj zgradi, pogotovo političari, jer će donositi odluke koje se nama ne sviđaju, vama ne sviđaju, svejedno. Nikakvu drugu vrstu pritiska ni povodom Kosova i Metohije, niti bilo kojim drugim povodom nismo vršili. Hoću da vam kažem još jednu stvar. Video sam danas kako to teče kroz različite izjave i kroz to kakva se kampanja vodi. Znam kad neko kaže – radili ste ovo ili ono Dačiću da biste ustoličili Vučića, radili ste ovo ili ono nekom drugom da bi Vučić preuzeo svu vlast. Čak sam slušao izjave od ljudi koji nisu pravnici, a lideri su u opoziciji, koji kažu – Vučić hoće nove izbore da bi ozvaničio autokratiju koja već postoji. Pravnici su se nasmejali u sali. Nisam želeo to ni da komentarišem. Time ozvaničavate demokratiju, a ne autokratiju. S druge strane, izbora nema. S treće strane, valjda sam jedini koji je dobrovoljno napustio ceo resor ili otišao od nekud ne želeći da ima toliko vlasti, jer ne mogu da obavljam taj posao na takav način. I sam sam, pošto ste rekli, gospodine Stefanoviću, niko nije rekao zašto ne može i zašto ne valja, nije istina. Ja sam rekao da ja nisam bio sposoban da obavljam ta dva posla u isto vreme i da nisam imao ni vremena, ni mogućnosti, ni snage, ni energije, ni svega drugog i zbog toga podneo ostavku. Tako da, nije istina da ljudi nisu rekli zbog čega više ne obavljaju određene dužnosti. Ali ja znam da se tu radi o nečemu drugom.

Znam kome jeste, znam kome nije. Ne žalim se zbog toga što nekima jesam, ostaću im to i dalje. Žao mi je zbog nekih kojima jesam, a koji neke stvari pogrešno vide i nadam se da u budućnosti neću biti. Ne morate da izmišljate razloge da biste napadali našu stranku i da govorite o tome kako negde neko nešto nečim preti, pošto vam nigde niko ničim nikada nije pretio, ni na koji način, niti se na takav način razgovara. Svi se poznajemo 20 godina i ako je gospodin Selaković u nečemu pogrešio, pogrešio je u tome što je rekao, za nešto što je izgovoreno u skupštinskoj sali, za skupštinskom govornicom, da sledi krivična prijava. Ne može da sledi krivična prijava za ono što je izgovoreno u skupštinskoj sali, ne bi bilo normalno, ne bi bilo u duhu parlamentarne demokratije i parlamentarne prakse, ali sve ostalo je sve vreme bila hajka na njega i hajka na SNS. Moram da vam kažem, to što ćete da dobacujete i da vičete ni malo me neće poremetiti, ni malo me neće uznemiriti i ni malo me neće zaplašiti. To slušam ionako svaki dan. Samo čujem kako nekada, kada neko vama nešto kaže, kako odmah govorite kako on, tobože, preti, kako vam ne znam šta izgovara. To ne sme da se dešava u ovom domu. Možemo da razgovaramo, da se ne slažemo ni u čemu, ali moramo da razgovaramo mirno, staloženo, a narod će da bude taj koji će da proceni ko je govorio istinu, ko se borio za njegove interese, ko se možda nije dovoljno borio za njegove interese, jer verujem da svi u ovoj sali žele dobro Srbiji. Želim da vam kažem da smo mi na kraju, kao ta ozloglašena politička stranka, poslušali još jedan vaš predlog.

Ako to nije dobro za Srbiju, a znam da to nije uvek bilo dobro ni mojoj stranci, razumem ljude u stranci koji će da kažu – mi smo se borili, a neki drugi dobijaju mogućnost da pokazuju da li nešto znaju, a ne mi, ali moram da priznam da ne razumem one koji su nas sve vreme optuživali za pokušaj prikupljanja sve veće partijske moći, a kada se odreknemo takve vrste partijske moći i kada najvažnije resore damo ljudima koji ne pripadaju nijednoj političkoj partiji, i onda je neki problem. Kad god se nešto desi, neki je problem. Takav je problem i sa hrastom, koji nikada neću razumeti, takav je problem i sa zgradom Generalštaba o kojoj sam razgovarao sa gospodinom Šutanovcem i on je tu uvek imao korektan stav i dobro razumeo šta je ono što je obaveza Srbije i šta je ono što je naša obaveza da po tom pitanju uradimo, kao što nikada neću razumeti one koji su stali pa počeli da govore – sad kada ste krenuli u taj projekat „Beograd na vodi“, baš nam treba železnica tu da stoji, nemojte da radite to, bez obzira što to može da donese dve, tri, možda čak i pet ili šest milijardi ovom gradu i ovoj zemlji. Ako je to politika, da sve što se uradi, pa makar se učini i ono za šta ste se vi zalagali, da mora da bude loše i da uvek morate da nađete dovoljno teških reči da biste svoje stanovište potkrepili, ja tu vrstu kritike odbacujem. Ako imate primedbe koje su dobronamerne, dobronamerne ne prema nama, ne tražimo to od vas, dobronamerne ili dobre za zemlju, mi ćemo ih prihvatiti i ne bi bilo prvi put. Ne bih imao problem da to kažem, jer meni nije bio problem da kažem i kada sam grešio oko mirovnih misija, iako nema takve moje izjave, ali sam drugačije mislio, pa me nije bilo sramota da kažem da sam drugačije mislio. Moram da priznamda takvo stanovište i takav stav, način na koji vi izlažete u Narodnoj skupštini ne mogu da prihvatim, a sve primedbe koje su racionalne, razložne i sve ono što možemo da promenimo, popravimo i u samom Zakonu o ministarstvima i u samoj rekonstrukciji. Vidite da nema više onog člana kojim možete da menjate pomoćnike i zamenike, i tu vašu primedbu smo prošli put uvažili, koja je bila najveća, ako se sećate, od pre godinu dana. Dakle, dajte da pronađemo takva rešenja. Nemojte da pravite od nekoga ko nema rogove nekoga ko ima dvostruke rogove, kao što, kada smo mi to radili, pravili smo glupu grešku i zato ste toliko dugo opstajali na vlasti. Hvala vam najlepše. Za replike su se javili narodni poslanici po sledećem redosledu: narodni poslanik Zoran Babić, Borislav Stefanović, Čedomir Jovanović, dr Slobodan Samardžić i Dragan Šutanovac. Dame i gospodo narodni poslanici, drago mi je što je gospodin Stefanović sa pažnjom pratio sednicu Glavnog odbora SNS. Verovatno da je u izlaganju gospodina Vučića i u debati koja se otvorila mogao mnogo toga da nauči, da vidi, da prihvati nove kvalitetne vrednosti. Čak i ta zelena jabuka koja se pojavila na svakom našem stolu, a zelena jabuka je simbol zdravlja u Srbiji, ne samo u Srbiji već u Evropi i u svetu, to je ono što simbolizuje SNS u srpskom društvu, svidelo se to vama ili ne. Međutim, u obraćanju gospodina Vučića juče, neke stvari, izgleda, gospodine predsedniče, da smo smanjili. Kada ste rekli da smo nasledili i da smo spremni, da smo hrabri da zajašimo krizu nivoa divljeg tigra, mislim da smo neke stvari umanjili. U malopređašnjem izlaganju gospodina Stefanovića, u jednom svojevrsnom priznanju je rekao da ova Vlada Republike Srbije i SNS, kao najveća i najodgovornija, jaše krizu nivoa apokalipse. Znači da smo umanjili sve ono što smo zatekli i da svojevrsnim priznanjem gospodina Stefanovića mi jašemo i moramo da rešavamo krizu nivoa i dubine apokalipse koju nam je prethodna vlast ostavila i tu ne postoji obrazloženje – mi smo našu cenu platili na izborima. Nedovoljno je. Moramo da vas podsećamo i moramo to da radimo zbog nas, da slične greške ne bi pravili. S druge strane, rekli ste još jednu stvar koja mi je zasmetala – blokada medijska, da u medijima postoji samo jedna stranka, samo jedni ljudi koji se pojavljuju. U rukama držim jedne uticajne dnevne novine koje veoma poštujem zbog svoje objektivnosti, nezavisnosti i svega onoga što mediji treba da imaju. Na 2. strani tog medija današnjeg je vaša slika i vaša izjava, gospodine Stefanoviću. Na 4. strani je izjava gospodina Jovanovića. Da li tako nešto može da postoji u zemlji koja je u medijskoj blokadi, bar opozicija da je u medijskoj blokadi? Ne može. (Predsednik: Vreme.) Zbog toga vas molim da, zarad činjenice, prema građanima i građankama Srbije idemo samo sa istinom i sa istinitim porukama. Da, gospodine Babiću, niste rekli do kraja, to je tekst u kojem je, čini mi se, i vaša izjava ili nekog drugog iz vlasti, ali to što stavljaju moju sliku više govori o vama nego o meni. Ono što je činjenica je da bih vas zamolio, ako već imamo ovu razmenu, čini mi se dovoljno konstruktivnu sa gospodinom Vučićem, da sačuvate baš za te glavne odbore ove vaše izlive dokazivanja ljubavi prema Aleksandru Vučiću, da ne moramo svi ovde, jer smo se stvarno naježili. Ono što je činjenica, što je gospodin Vučić spomenuo, je da neko sa zlonamernom intencijom stvara kataklizmičnu sliku. To nije tačno. Na žalost građana Srbije, kataklizmična slika postoji u surovim brojevima i dokazima učinka ove nesposobne vlasti i mi smo to izneli, kao i svaki put, i onda je to odmah zlonamerno. Kažite nam kada nije zlonamerno. Da li da to kažemo kroz pesmu, da li da stojimo na jednoj nozi kada vam to govorimo ili da samo ćutimo dok vi sami ne dođete do istog zaključka? Sve što smo vam rekli pre godinu dana, desilo se. Jedini vaš odgovor je – vi ste krivi, mi smo iza vas čistili, što prosto nije istina jer vas brojevi demantuju, jer je sve gore nego tada. Inače, te nestranačke stručnjake, recimo Mirko Cvetković je bio nestranački čovek, a vaša kritika, gospodine Vučiću tada je bila najjača protiv nas, ako se dobro sećam, a puno toga se sećam iz tog perioda šta ste nam govorili. Meni je drago da branite Mlađana Dinkića, samo mi onda nije jasno da kažete građanima Srbije, što ste ga onda smenili? Dakle, to je malo nejasno. Dakle, super je Mlađan Dinkić, može puno da doprinese, građani Srbije otvorili šampanjac, ode Mlađa, a vi sad kažete - on je super on nam treba. Pre toga je bilo, treba da ga sklonimo jer nema dah, ne može da izdrži pritisak reforme. Činjenica je, gospodine Vučiću, da ne mešanje u pravosuđe, nije samo izjava koja inače mislim da je pozitivna oko atentata na Vuka Draškovića, nego su to i niz izjava kojima ste skloni, da će neko biti uhapšen, da će neko biti procesuiran, da neko neće biti više na slobodi ili će se vratiti u pritvor, to je takođe uticaj na pravosuđe.

Žao mi je što ponekad vidim mržnju, jer kad ne iznesete ni jedan argument sem uvreda, nekoliko vaših poslanika oduševljeno aplaudira, onda mi je jasno da su neki drugi argumenti u pitanju, a ne činjenice. Na cinizam neću cinizmom da odgovaram već činjenicama, brojkama o kojima govorite. Danas na vašu žalost, a na sreću Srbije, izvoz Srbije je neuporedivo veći nego što je bio u vreme vlade Mirka Cvetkovića, kada ja nisam, uzgred, bio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nisam bio narodni poslanik. Mogao sam negde drugde u javnosti da kritikujem, ali to nisam radio ovde, nisam poslanik od 2007. godine, dakle, kao što pretpostavljam, dobro znate. Kažete sve gore, pomenuo sam vam izvoz, moram da vam kažem i industrijska proizvodnja je na značajno višem niovu nego što je bilo u vaše vreme. Kamatne stope po kojima se zadužujemo su znatno niže nego što su bile u vaše vreme. To su makar nekakvi podaci i pokazatelji koji govore dobro. I onima sa kojima ste sedeli 11 ili 12 godina, i uvek su vam bili dobre, a sada se tako sladostrasno smejete, kada ih kritikujete. Razlika između mene i vas je u tome što, Mlađan Dinkić će biti u opoziciji, ja ću biti na vlasti, ali ja ne želim da u tih godinu dana govorim netačne stvari, ili lažne stvari, i da zarad političkih poena nekoga kritikujem, jer je to popularno danas u Srbiji. Moj posao je da uradim ono što je dobro za našu zemlju, a ne da se dodvoravam bilo kome, pa to neću ni da učinim ni kada ste vi u pitanju. Što se tiče slavlja, brojki, i svega drugog, mislim da brojke koje govore o našim političkih organizacijama dovoljno govore sve. Ni jednu brojku neću da pomenem, ni vašu ni našu, ali mislim da građani Srbije svojim odnosom prema vama i prema nama dovoljno govore ko je uspešan, a ko nije baš dovoljno uspešan. Hvala vam najlepše. Gospodine Vučiću, pokušaću da iskoristim ova dva minuta i da u njima odgovorim na suštinu onog što sam prepoznao u vašem nastupu od gotovo dvadeset minuta. Prvo, počeli ste govor u Skupštini, kao da smo mi svi akteri nekog lošeg vestern filma. Ja se vas ne plašim, evo došao sam sad kod vas. Mislite da se neko od nas vas plaši? Kakav je to argument? Što bi nas se plašili. Jel vam neko od nas želi zlo? Ne, mi smo pričali o vašoj politici. Da ste želeli da razgovarate došli bi onda kada smo mi ovde došli u 11 sati. Došli ste u tri popodne, da pokušate da peglate fleke koje su nastale u prepodnevnoj raspravi. Mi u tome ne želimo da učestvujemo. O čemu da razgovaramo vi i ja? O vašim poslanicima koji predlažu ovde testiranje pre nego se uđe u salu, dok im iza leđa sedi poslanik koji je sa dva promila alkohola u krvi zgazio dete, pa pobegao. Da sa vama sada tu, da dokazujem svoje poštenje, tako što ću da vadim listinge telefona i avionskih karata, a vama da poturam neke druge. Znate šta vam ja zameram? Vi ste najodgovorniji političar u ovoj zemlji u ovom trenutku. Preuzmite tu odgovornost. Kakve urote i spletke. Šest meseci slušamo- temeljnu rekonstrukciju, promenu svesti, promenu svakoga od nas, pa dolaze ljudi koji nisu zakoračili u politiku, oni koje politika nije potrošila, lordovi, kancelari, premijeri, i na kraju ministar pravde koji kaže, budno smo mesecima pratili rad Vlade i zaključili da moramo da podelimo jedno ministarstvo. Jedno morate da shvatite, gospodine Vučiću, vi možete da promenite svoje mišljenje, i da promenite svoju politiku, i niko nije toliko crn, da nema pravo na dobar gest, i to smo rekli pre nego što se glasalo u maju prošle godine. To smo rekli jedini, nismo učestvovali u vašem međusobnom ratu. Ali, ne očekujte od nas da se složimo sa vašim stavom – pa dobro, nisam bio u pravu. Dobro nisam bio u pravu, šta ćemo sa 20 godina uništenih života, sa nestalim životima, izgubljenim životima, uništenom ekonomijom, obrazovanjem. Ne možete to sami da rešite za to vam je potrebna podrška. Mi smo priču o rekonstrukciji Vlade doživeli kao poslednju šansu da razgovaramo ozbiljno o tome. Dobro biće izbori, pa sa kim ćete posle da pravite Vladu? Sa njim, a šta ste rekli o njima. Sa mnom? Pa, šta ste o meni rekli. Sa socijalistima, pa pre toga morate sa njima Vladu da srušite. Zar smo mi toliko naopak narod da svaka vlast samu sebe hipnotiše činjenicom da je Srbi vole. Pa, vole vas, dali su vam svoj život, još jedino to imaju, pa sad od vas očekuju da im date penzije kojih nema, da im date plate koje nisu zaradili, da ih zaposlite u firmama koje ne postoje 20 godina.

Nisam želeo da razgovaram o gospodinu Miškoviću, želeo sam da samo vama kažem, pošto sam se naslušao kafanskih priča o tome kako je neko negde nešto nekome davao. Pa sam došao ovde pred vas, gospodine Jovanoviću, poštujući i vas, poštujući građane Srbije, poštujući sve naše političke protivnike, ali i ljude koji podržavaju i stranku kojoj pripadam i nas, da kažem šta jeste, a šta nije istina. To vam govorim gledajući vas u lice. Vi ste jutros govorili o strahovima, zato sam to rekao u jednoj rečenici, to nije bila moja tema. Mislim da je veoma loše ako bi se bilo ko bilo koga plašio, vi ste to jutros naglašavali i više poslanika je to ovde naglašavalo. Za tim nema nikakve potrebe, dovoljno dugo se znamo i kao što rekoh, nisam mislio da vi treba da se plašite bilo koga iz vlasti, niti mi treba da se plašimo vas, niti je to bio slučaj u nekim drugim vremenima. Što se tiče saveta i onoga što vi mislite, veoma to uvažavam i želeo bih da čujem svaku vrstu ozbiljne kritike.

On vam je to izgovorio u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Znate, Ministarstvo pravde kontroliše državnu upravu i organizaciju rada ministarstava i to je bila jedna obična rečenica za koju ste vi kao izvesno inteligentan političar pokušali da iskoristite kao rečenicu koja ne predstavlja ništa. Ali, za koje svi mi zajedno nismo imali političke snage. Nisam to čuo danas od vas, nisam čuo od drugih predstavnika opozicije. To je recimo regulisanje pitanja životne sredine koje je regulisano u tri ministarstva. Zbog različitih podela, zbog različitih čuda i svega mi nismo bili u stanju, a to će nam biti jedna od važnih poglavlja i sa EU, mi to nismo umeli i nismo imali dovoljno snage u ovom trenutku da stavimo kao poseban odeljak ili da posebno promenimo u Zakonu o ministarstvima. To su stvari o kojima uvek ću da prihvatim primedbu, da razumem primedbu i da kažemo u pravu ste. Ali, za to da je ne prihvatam odgovornost. Prihvatam gospodine Jovanoviću ja odgovornost čak i tamo gde nisam kriv. Prihvatam je i nemam problem, i kad kažete nije dovoljno reći - da ja sam kriv za nešto, nije dovoljno, ali i to nešto znači. Od malog političara u Srbiji sam čuo da kažu da su za nešto krivi. Uglavnom sam slušao da su svi drugi krivi, a oni nikada ni za šta nisu bili krivi. Nemam taj problem da priznam i ono gde sam pogrešio, kako sam pogrešio, jer ne znam bezgrešnog čoveka i ne poznajem sveca, pogotovo ga ne poznajem u našoj oblasti u politici kojom se obojica bavimo. Istovremeno vas molim da, pošto ne učestvujem u vestern filmovima, nisam čovek koji nije neobavešten i čovek koji ne zna stvari i nisam čovek koji je vređao bilo koga, jer vi za godinu dana, gospodine Jovanoviću ne možete da pronađete ni jednu ružnu reč koju sam izgovorio o vama ili o vašoj političkoj stranci. Nadam se da ne može, ali prihvatam da možda grešim. Trudio sam se da apsolutno svedem na minimum svaku vrstu negativne reakcije prema političkim protivnicima, za DSS sam apsolutno siguran da ne mogu da pronađu ni jednu lošu ili težu reč koju sam izgovorio. To je bio način da pokušamo da promenimo i atmosferu i ponašanje i da pokušamo da razgovaramo na drugačiji način, ali i taj drugačiji način podrazumeva ne samo našu odgovornost već podrazumeva i vašu odgovornost. Neću da snosim odgovornost za to što pišu neke novine kao što me ne zanima i neću da ulazim u to kada te novine pišu svakodnevno veoma loše i o meni, o mnogima u mom okruženju, niti po tome donosim sudove. Očekivao sam i sa time ću da završim, izvinjavam se što sam odužio, kada ste rekli – pričalo se toliko meseci. Ne znam koliko se meseci pričalo, u rekonstrukciju smo ušli i rekli smo da ćemo 26. jula reći ko neće biti ministri, ali iza 20-og ulazimo u Skupštinu, kao što smo i učinili, sve u rokovima koje smo rekli, sa Zakonom o ministarstvima, a zatim sa rekonstrukcijom Vlade. Upravo se tako i dešava. Rekli ste i šta je bilo, a bilo je to da sada imamo nekoliko novih ministara, mislimo da će uspešno svoj posao obavljati. Novina je i to da su u tim ministarstvima sada umesto stranačkih, sada ne stranačke ličnosti i mislimo da je reč o stručnim ljudima, da mislim ne bih potcenjivao mnoge lordove, jer znam neke od kojih sam po nešto naučio, a od mnogih bih voleo mnogo toga da naučim u budućnosti. Nadam se da ćemo i sa tim ljudima iz inostranstva moći da napravimo prihvatljive dogovore, koji državu neće koštati, a da država dobije mnogo i na ugledu i na imidžu, ali i da mnogo toga naučimo, saznamo i sprovedemo i modernizujemo zemlju, a siguran sam da je to i vaša želja i vaš cilj, a ne samo moja, ili stranke koje pripada.

Gospodine Vučiću, možda je dobro što ste došli u Skupštinu, barem ćemo razgovarati o problemu. Izložili ste se jednom velikom riziku, da polemišete sa nama, ali da niste bili prisutni kada smo govorili. To činite na osnovu usmenog izveštaja o tome, drugačije ne možete, ali rizik je utoliko što možete i da pogrešite u onome šta je neko od nas rekao. Kada je reč o mojoj diskusiji, napravili ste nekoliko grešaka i ja ne bih sada na njima insistirao, sem na jednoj stvari koju ste tačno rekli. Nije tačno da sam rekao da vršite politički pritisak na pravosuđe, ali jesam rekao da vršite politički pritisak na Ustavni sud i to i sada kažem vama, kada ste prisutni da možete tačno da odgovorite na to pitanje.

Maja meseca je dat drugi predlog na Sporazum koji ste vi zaključili sa Prištinom i juna meseca na plan.

Naime, vi ste javno radili, zamolili Ustavni sud da zastane u tom postupku, ali četiri puta od decembra do juna meseca, i Ustavni sud je to prihvatio, s tim što to zastajanje se tiče svake uredbe pojedinačno i svakog akta pojedinačnog, tako da izračunajte, pa vam je šest puta šest 36, i za 36 meseci ćete završiti svoj posao. Koje je obrazloženje za zastajanje? Šta je sa tim zakonom? Sud treba da ćuti i da se ne izjašnjava o jednom postupku koji je multipliciran na četiri postupka, oni su potpuno disciplinovani na vaše zahteve za zastajanje, a vi niste ni radnu grupu napravili za pravljenje tog zakona koji bi trebalo da pokrije i sporazume i što šta drugo. To se ne može drugačije tumačiti, nego kao politički pritisak na Ustavni sud. Imajte u vidu, gospodine Vučiću, da je Ustavni sud poslednji i najvažniji zaštitnik ustavnosti.

Ustavni sud ne deluje, ali ne čini to po svojoj volji, nego po vašem pritisku. Reč je o političkim razlozima, jer vi morate završiti posao oko Kosova i u vezi sa sporazumom i planom i u vezi sa izborima do novembra meseca, kako biste išli dalje u vašim planovima i to je ta EU i magla koju nastavljate sa prethodnom Vladom. Znači, radi se o jednom suptilnom pritisku koji ide preko zahteva za zastajkivanje, ali o „de fakto“ pritisku zbog političkih razloga koji sam pomenuo i to je ono o čemu sam ja govorio.

Nije. Gospodine Vučiću, izvolite. Razumeo sam i prihvatiću odgovornost iako sami dobro znate da to lično nikada nisam ni rekao, a ni uradio. Znam da se to odnosi na druge ljude koji su govorili i ja ću, kao što je malopre rečeno da prihvatim odgovornost i da pokušam da objasnim o čemu se radi. Niko nije tražio zastoj u postupku od aprila meseca, to je bilo do aprila meseca posle Briselskog Sporazuma, mislim da takvih zahteva od drugih ljudi nije bilo i potpuno sam saglasan sa vama da čak ni takvim suptilnim pritiskom niko u državi ne sme da se bavi. I na kraju, hoću da vam kažem, da biste bili mirni, svaku odluku Ustavnog suda Srbije, kakva god ona da bude, mi ćemo da poštujemo, to je naša obaveza. Ako vi stvarno mislite, a ja ću pokušati još jednom da vas uverim da je neko naredio bilo kome u Ustavnom sudu da sada ne donosi bilo kakvu odluku, ja vam govorim da se grdno varate. Što se tiče našeg puta i šta je naša obaveza i šta je to što završavamo, naša obaveza je da čuvamo Srbiju, ne moramo u svemu da se složimo, ali neću dozvoliti da bilo ko drugi bude veći rodoljub i da više voli ovu zemlju, nego što je volimo mi, kao što neću da kažem da mi više volimo svoju zemlju od vas, ali isto to neću dozvoliti ni vama. Mi radimo ono što mislimo da je najbolje i za našu zemlju i za naš narod, pokušavajući da sačuvamo u teškim uslovima, gotovo nemogućim, KiM u sastavu Srbije, pokušavajući istovremeno da modernizujemo Srbiju, pokušavajući da ne porušimo ni jedan princip zakonitosti i ustavnosti, da li u tome uspevamo, o tome će iz ovog pravnog ugla, sa pravnog aspekta, svoj sud i svoje mišljenje dati Ustavni sud Srbije, a iz ovog drugog ugla, u smislu puta kojim se zemlja kreće, o tome će suditi građani. Samo mislim da se mi danas nalazimo u takvoj poziciji da smo, sa jedne strane, kritikovani, zbog toga što ne idemo brže, a ne znam kako je moguće brže da idemo ka EU, a sa druge strane smo kritikovani što uopšte idemo ka Evropi, a mi se trudimo da naša politika ne bude kompromis između udaljenih stavova različitih političkih subjekata na političkoj sceni, već da bude ono što bi bila najbolja politika za građane Srbije. Hoću da vas uverim da ono što radimo, pokušavamo da uradimo u najboljem interesu građana Srbije. Da li u tome uspevamo ili ne, svakako da opozicija misli da ne, svakako da ljudi misle da bi to obavljali na drugačiji ili bolji način, ali jedino što ne mogu da prihvatim to je da uverenja mogu da nam budu drugačija, ali odnos prema otadžbini, odnos prema zemlji, odnos prema našim građanima i našem narodu, ali i drugim građanima ne želim da prihvatim i ne mogu da prihvatim da je vaš bolji ili više patriotski u odnosu na naš. Zahvaljujem. Pitam se samo da li ćete biti ceo dan ovde da se javljam kao replika, inače planiram, naravno, da govorim. Imao bih razumevanja za ovo što govorite, ako biste bili malo iskreniji i imali odnos kakav imate prema sadašnjoj Vladi i prema prošloj Vladi. Kada govorite da Srbija danas ima povećanje izvoza, u kom segmentu? Ko danas više izvozi iz Srbije? Izvozi auto industrija „Fijat“ Da li ste to vi napravili za godinu dana da „Fijat“ izvozi više iz Srbije, ili je to rezultat rada bivše Vlade, koja je izdvojila više stotina miliona evra da bi se pokrenula ta proizvodnja, da bi taj proizvođač došao u Srbiju i izvozio? Sva druga ministarstva su patila da bi „Fijat“ dobio subvenciju, da bi izvozio iz Srbije i to je rezultat rada bivše Vlade. Fer bi bilo da kažete - imano povećanje, ali zahvaljujući tome što je neko ranije radio na tome, takođe, kao što radite i vi. Da nam kažete što imamo smanjenje izvoza poljoprivrednih proizvoda? Dramatično manje imamo izvoza poljoprivrednih proizvoda. S druge strane, govori se ovde o tome kako napokon dolaze nestranačke ličnosti u Vladu. Od gospodina Panića i Avramovića imali smo skoro ministarku Smiljanić. Bila je ministar finansija. Niko od njih nije bio član Vlade, kao ni gospodin Cvetković, ma koliko bili simpatizeri, ili podržavali neku politiku koju smo mi zastupali. Naprosto, to je činjenica. Juče ste na Glavnom odboru rekli da u Srbiji, u poslednjih 15 godina, nije izvršena ni jedna reforma, a danas čekamo datum za početak pregovora. Nemoguće je da samo rampa na Jarinju donosi početak pregovora. U Srbiji 10 godina, ili 13 godina ljudi rade marljivo, sprovode reformu kako umeju i znaju, ne bi li dobili status kandidata. Danas vas podržavamo za početak pregovora, ali nije fer govoriti o tome da vi jašete tigra u situaciji u kojoj je pola Vlade koja sedi sa vama bila u prošloj Vladi. Pa, ko je to radio? Da nam kažete kako u zdravstvu10 godina ne valja? Pa ko je to radio? (Predsednik: Vreme.) To su vaše kolege koje sada uvažavate više nego nas, iako smo mi od građana Srbije dobili pet puta više glasova nego oni. Pet puta veću podršku nego oni. Građani Srbije su prepoznali nas kao one koji su u toj Vladi bili kvalitetni, a ne njih. Ako očekujete da mi kao opozicija danas ovde kažemo nešto pozitivno o vašem radu, što je meni sasvim prirodno, neprirodno je da se okrenete i da kažete sve što je bilo, ne valja. Na kraju krajeva, vodite resor koji je izvršio najveće reforme u ovom delu Evrope. Baš zbog ljudi koji rade kod vas tamo da kažete – nije baš sve da nije ništa urađeno.

U pravu ste u potpunosti. Gde on stade, ja ću produžiti. Prema tome, drago mi je što je kolega Šutanovac izneo ovo za „Fijat“, to je činjenica. Isto tako je činjenica da se vaša Vlada zadužila za nove četiri milijarde evra i onda kažete – vraćamo vaše dugove. Kako je moguće da je povećano zaduženje ako vraćate naše dugove? Samo nam to odgovorite? Što se tiče izjava, evo ja bih vas sad zamolio javno pred svima, da vi sad javno najenergičnije osudite napad na Čedomira Jovanovića i njegovu suprugu u Mađarskoj od strane nazovi navijača, koji se desio. Evo, pošto to niste uradili do sad, evo ja vas molim da to sada uradite, jer činjenica, ne zbog Čedomira Jovanovića, nego zato kad se to ne uradi onda dobijate onog Kimija za koga posle toga dođe 10 Kimija koji mogu da rade po Srbiji šta hoće, a cela Srbija gleda u vas i čeka od vas takve gestove. Ne znam zašto, ali ono što znam, gospodine Vučiću, rekli ste da je bolje u mnogim sferama, ja vas pitam u kojim to sferama je bolje za vreme ove Vlade? Da li je bolje u pravosuđu gde je nula optužnica podignuto za organizovani kriminal, nula? Organizovani kriminal? Nula. Povećana krivična dela za 50%, 650 sudija sa članskom kartom SNS ste vratili u pravosuđe, 650, pa onda kažete - sporo nam je pravosuđe. Možda zbog njih? Da li ste o tome razmišljali? Ono što je sigurno, da nije tačno da se autokratijom legalizuje na izborima, gospodine Vučiću. I Čaušesku je imao izbore, i Staljin je imao izbore, Singapur ima izbore, Sirija ima izbore i svi dobijaju preko 80% Kažite vi nama, da li vi tvrdite da stojite iza toga što ste rekli, da izborima ne može da se legalizuje jedno neprirodno stanje vladavine jednog čoveka? Znate, mislio sam da odgovorim gospodinu Šutanovcu na ozbiljan način, iako mislim da on ima najmanje pravo da govori o mom odnosu i prema njemu, kao ministru odbrane, jer sam pokazao zavidno poštovanje prema nečemu što je radio, a greške koje su postojale sam prećutao i nikada ni jednu reč tim povodom nisam izgovorio, zato što mislim da se tako ponašaju odgovorni ljudi. Što se tiče vas, gospodine Stefanoviću, teško mi je da pronađem izraz kojim bih tu snagu emocionalnog istupa vašeg mogao da opišem. Da kažem bezobzirno – nije, nije dovoljno jako da bi bilo bezobzirno. Da kažem nešto drugo, možda bi ste mi rekli da sam nepristojan, a više bi priličilo načinu na koji vi ovde govorite i na koji se obraćate onima koji to ni na koji način nisu zaslužili. Vi ste ovde pokušali da nam držite lekciju o tome kako u organizovanom kriminalu nije podignuta ni jedna optužnica. Od vas sam u birou, a hvalim rad čoveka koji je vodio taj biro, dobio tri predmeta i sva tri predmeta su završena, sva tri predmeta. Toliko ste ostavili na tome. Jedan predmet nije završen koji se tiče vašeg visokog funkcionera, gospodine Stefanoviću, koji je vaša Vlada započela istragu za organizovani kriminal, tiče se visokog funkcionera vaše stranke, taj predmet, u pravu ste, nije završen. Možda je neko kriv u sadašnjem sistemu što taj predmet protiv vašeg visokog funkcionera, koji je vaša vlada i biro u vreme kada je čovek, kojeg veoma poštujem, tim biroom upravljao, takvu istragu pokrenuo. To je jedina stvar koja nije završena. Pri tome, želim da vam kažem, samo da je Bezbednosno-informativna agencija, po njenom nalogu, podignuto 89 optužnica za organizovani kriminal, vi kažete ni jedna, gospodine Stefanoviću, i ovde govorite to građanima Srbije. To su najteža krivična dela, od trgovine robljem, trgovine ljudima, do trgovine, ne znam ni ja kakvim, narkoticima i ne znam čime. Hoćete da kažete da je ovo zemlja kriminala, 650 sudija sa partijskim knjižicama? U vaše vreme su bile partijske sudije i partijske knjižice, telefonskim putem ste ih10 puta dnevno pozivali, kakve presude da donesu. Hoćete da vam govorim imena vaših funkcionera, od ministara, pomoćnika ministara, državnih sekretara, svih koji su pozivali sudije? Hoćete da vam govorim imena sudija koji su pisali izjave? Pitam vas, dajte mi ime sudije, gospodine Stefanoviću, kojeg sam pozvao, jedno? Jedno ime sudije? Nema ga, gospodine Stefanoviću, to se promenilo u Srbiji, zato je danas Srbija bolja nego pre godinu dana, iako je u Srbiji i dalje teško i ako je u Srbiji i dalje loše. Nikada mi nije bio problem, gospodine Šutanovac, da kažem, iako ima mnogo stvari oko „Fijata“ koje bih voleo da su drugačije urađene, dobra stvar. Jesam li vam danas rekao da će doći „Tanaka“, doći će „Jazaka“, pokušaćemo da smanjimo te subvencije, ali neće bez subvencija da dođu u našu zemlju. Kako to da niko nije izašao da kaže – pa, svaka vam čast, ljudi, 50 miliona evra smo godišnje gubili na JAT. Da, biće otpušteno ili biće socijalni program za 300 ljudi, ali će biti zaposleno 100 ili 200 ljudi i više od toga, ali ćemo imati 50 miliona evra dobitak i sa 50 miliona evra gubitka imaćemo 50 miliona evra dobitak za samo godinu dana. To nije dovoljno da kažete – čekajte, ovo je dobra vest, ovo je nešto čime možemo da se ponosimo svi zajedno. Pozivam vas, 27. oktobra će stići prvi avion „Er Srbija“, a sledeće godine ćemo ih u vlasništvu imati deset, a znate šta to znači. Pa, kažite – to je dobro. Ne mislim da sede samo loši ili samo dobri na bilo kojoj strani. Spreman sam da prihvatim i savet i sugestiju, a to da nema ni jednog predmeta u organizovanom kriminalu, pa to je sramota da čujem. To je sramota za ljude koji se tim poslom bave. To je sramota za ljude koji danas rade na hapšenju najvećeg narko klana koji je trenutno u zemlji na teritoriji Grada Niša i ta će akcija uskoro biti završena.

Ja vas pozivam na drugi način saradnje i na drugi način razgovora. Nije mi teško da kažem šta je bilo ono što je valjalo. Možda su i moje reči preterane bile, ali nisu bile uvredljive, vezanoza to šta je rađeno u prethodnim godinama upravo zbog toga što znam šta je tek sve pred nama, a ono što vi govorite, sve su uvrede do uvrede i ništa drugo. Zahvaljujem vam se i samo vas molim da nam to uz to što imate da kažete, da nam kažete ono što je istina i to što je istina, to ćemo da popravljamo, a ono što nije istina, zaista nisam u stanju da popravljam. Za sledeću sednicu Skupštine, u roku od tri dana dostaviću vam kompletan izveštaj o borbi protiv organizovanog kriminala u prethodnih godinu dana i sa ponosom ću vam ga ovde predstaviti.

Replike su završene, jel tako? (Da.) Na osnovu vašeg predsedničkog prava po Poslovniku, gde odlučujete da li ćete dati replike ili ne, pretpostavljam da ste, jer znate da se nisam javio sigurno da bih se svađao, pošto mene ne interesuju političke strasti koje samo unose zabunu građanima Srbije u okviru onoga što je važan državni posao. Kritikovao sam rad ministarstava, davao podatke vama, gospodine Selakoviću, o nekim ministarstvima javno, ukazivao, glasao na različite načine. Dakle, mnogo je važnije da svi malo ozbiljnije iskoristimo ovu priliku, imajući puno razumevanje da ovo jeste Narodna skupština, da ljudi žele malo da se reklamiraju, malo da traže krivca, malo da optužuju druge, ali, da vam kažem nešto, za građane Srbije svako ko nema da uđe u autobus njemu je kriv i onaj ko se vozi autobusom, a kamoli onaj ko se vozi kolima. Za onog ko nema posao, njemu je kriv svako ko ima posao i ništa u Srbiji ne može da se uradi ako samo pričamo o tome šta ćemo da uradimo, a pošto je ovo jedini najviši dom u kome, šta god se pričalo, jedino mogu da se donose zakonske odluke, mogu da dolaze na dnevni red, kao što danas, i gospodin Selaković je lako podsetio, stiže ova izmena i dopuna Zakona koja nije ni programska ni sistemska, nego je personalna. Dakle, ona je posledica činjenice da neki ministri neće više biti ministri, da će neki drugi biti u okviru koalicionog sporazuma koji postoji među strankama koje su se oko toga dogovorile. Oprostite? Izvinite, molim vas. Nastavite. Dakle, govorim o izmenama i dopunama Zakona. Sve je u redu.

Ovo je tema i ja sam odlučio da budem ovlašćeni predstavnik u RS, a oni su smatrali da je način na koji ću ja o tome govoriti adekvatan.

Ako svi govorimo da Srbija nema vremena, onda da ne gubimo vreme oko toga da promovišemo priču da mi verujemo da je neko drugi kriv – nije nego. Naravno da je drugi kriv. Uvek je tako.

Ti se najviše i raduju. Naravno, to i jeste tema današnje sednice i ovih izmena i dopuna Zakona, što se bojim da što zbog političkih strasti, što zbog ozbiljnih problema, a Srbija je u ozbiljnim problemima, smo malo pomešali šta je čiji posao, šta su koalicije, šta su ostavke, šta je odgovornost i preselili smo sve o čemu govorimo na televizijske ekrane. Pa i sada u diskusiji malopre sam čuo da predstavnik jedne stranke, vi znate da ne volim da govorim imena stranaka jer ljudi koji su u jednoj stranci začas to promene, dešava se, ljudski je, zašto bih sve to pamtio ili budu službenici u nekoj stranci ili u Vladi, pa se onda ponašaju kao da su vodili celu Vladu, to ne treba da nas zbunjuje. Oni su pratili, recimo, neki glavni odbor pa imaju primedbu što je taj glavni odbor u otvorenom delu bio javno prenošen. Već godinama neka stranka ima glavni odbor i onda u direktnom prenosu neka televizija vidi u tome neku korist i onda se uključi i to direktno prenosi. To je stvar za političku diskusiju i očito govorio o tome kako se koristi politička moć. Interesuje me samo zakon, te ja kada tako nešto vidim, samo se zabrinem zašto ne piše – iznajmljeni termin, jer po zakonu, ako je stranka to platila, mora da piše iznajmljeni termin ili zašto ne piše ono što po zakonu piše da na početku treba da piše – ovo ne preporučujemo gledaocima ispod određenog broja godina. Kao što znate, za prethodnih 20 godina, pošto svi stalno govore 20 godina, sam se ja nagledao i onih programa i prenosa na kojima je na početku trebalo da piše – ovo ne preporučujemo ni jednom gledaocu. Bilo je i toga. Posao ovog zakonodavnog doma je da vodi računa o zakonu. Izmena i dopuna zakona koja se nalazi danas pred nama nije nikakav uzrok. Te izmene i dopune su posledica svega onoga što se dešavalo prethodnih meseci u pokušajima različitih ljudi, nezavisno od toga da li su u Vladi ili nisu, da se iznađe način da se strašno teška situacija u kojoj se nalaze građani Srbije i država Srbija eventualno popravi i da pri tome smo svi svesni da od toga ne može da bude efekata odmah i da građani neće biti zadovoljni ako čuju činjenice. Potpredsednik Vlade, gospodin Vučić je malopre rekao da neće da vam govori podatke u nekoj političkoj diskusiji o tome koliki je izvoz. Mogu da vam govorim sve podatke, ali neću. Dovoljno je samo da vam kažem da od prvih 15 izvoznika su samo dva izvoznika vezana za auto industriju. Ostalih 13 nisu, ali to nije ključno, jer od toga građani i dalje ne žive bolje. Treba stotine i stotine firmi koje povećavaju izvoz i da u njima rade naši ljudi. Pri tome, ne ma koji ljudi nego oni kojima je najteže, a to su ljudi koji imaju 45 godina, nemaju posao, 50 godina, 55 godina i pred njima je daće bog još mnogo godina života, imaju ogromno iskustvo i kako ćemo njih da uposlimo? Vratimo se na ono što je tema dnevnog reda. Posledica, a to su izmene i dopune i to tačno onako kako ste definisali gospodine Selakoviću, personalna, kao povodom personalni sa personalnim povodom, jeste posledice one javno saopštene odluke, neko je danas rekao, pre tačno 170 dana. Nije loše znati činjenice, sutra je inače 13 dana ove Vlade koja se okupila oko ciljeva koji nadam se nisu promenjeni, jer niko nije rekao da su promenjeni, te u tom smislu svako ko poštuje te ciljeve će je podržavati i u buduće. Jedno su koalicioni sporazumi, a jedno su ciljevi Vlade koje Skupština usvoji ovde usvoji, kao politiku Vlade. Dakle pre 170 dana se došlo javne poruke da treba na ličnom primeru, a nadam se da imam dovoljno prava da govorim o ličnim primerima u politici i javnom životu, treba na ličnom primeru odmah pokazati šta je odgovornost, ne tražiti krivca, nego mnogi ljudi ulaze i budu pozvani na različita mesta sa dobrim namerama, sa dobrim idejama, onda se ispostavi da je ili posao prekomlikovan ili se oni nisu snašli, a dobri su ljudi. Dakle na ovaj ili onaj način treba odmah zameniti te ljude i postaviti druge. Kada kažem mi, mislim na URS iz jednostavnog razloga što jedino u našem programu to piše kao obaveza i odmah na početku se kaže – politički život je i dalje samo život. U životu morate da izmerite prolazna vremena, sagledate svoje i tuđe rezultate i dogovorite se šta ćete u narednom periodu da radite. Ispostavilo se, jer je reč o živim ljudima, o živim strankama, o užasno teškoj i komplikovanoj situaciji u kojoj se svi mi odgovorni nalazimo, koji vodimo računa o tome kako i drugi žive, a ne samo oni koji piju šampanjac, i koji se krećemo Srbijom i stvarno vidimo sa kojim nerešivim problemima se ljudi suočavaju. Jedno je siromaštvo države da pokrene investicije koliko god u različitim vladama, na različite načine nastojala da to subvencioniše, a jedno je ono siromaštvo građana, ona beda koja ljude ponižava, koja ih čini nemoćnim, nespremnim da išta urade. Ključna obaveza svih, svejedno da li su pozicija ili opozicija, da li su trenutno na vlasti ili nisu, jeste da da nadu tim ljudima da bi oni mogli, jer samo oni mogu da promene Srbiju, jer građani Srbije su samo oni. Niko drugi to ne može. Uskoro će se govoriti o imenima ljudi onih koji će doći u Vladu. Danas ću reći, a to ću ponoviti u četvrtak ili u petak, onog časa kada budu na sednici ta imena, svakome ko danas ulazi u Vladu, pojedinačno ću reći – dobrodošao u Vladu Srbije. Svakome ko dolazi u Srbiju reći ću – dobrodošao u Srbiju, jer ta dobrodošlica jeste preduslov da posle toga ljudima morate da kažete – a to što ste došli, došli ste da odradite jedan posao i dočekala vas je dobrodošlica Narodne skupštine. Iz toga sledi vaša obaveza da striktno poštujete zakon, ne političku volju, zakon, da striktno poštujete obaveze, a politička volja se definiše posle izbora kada god oni došli i kako god da se napravila neka većina od 15, 20 ili 150 stranaka. Pre nego što to izgovorim onima koji se spremaju i pokažu spremnost da preuzmu obaveze rada u Vladi, moram da se vratim na ovo o čemu smo pričali, jeste jedna krajnje normalna situacija koja kaže da koga god da smo poslali negde da radi jedan posao, a procenili smo da se tu nije snašao, svejedno sa stanovišta stranke ili države ili onoga što je opis radnog mesta, odmah ćemo zameniti da se ne dogodi da on kada smo svi postali svesni da ne rade dobro svoj posao, još mesecima radi svoj posao. Ispostavilo se da to nije lako uraditi u Srbiji. Nije lako jer postoje različiti politički interesi, političke sujete. Onda se došlo do druge ideje koja kaže hajdemo da iskoristimo tu situaciju i tu ideju smo podržali, da počnemo sa jednom suštinskom, dubinskom rekonstrukcijom koja će kao povod imati različite personalne promene, ali se na žalost zbog nespremnosti mnogih kao što znate u jednom trenutku to završilo, a od tada je prošlo dva meseca. Poštujem sve one koji poštuju rokove koje su sami izgovorili, ali postoje i rokovi koji se pojavljuju po medijima. U odnosu na to odjednom smo se našli u situaciji da ljudi saopštavaju preko medija da su oni podneli ostavke u svojim strankama. Nemam ništa protiv da ljudi obaveste stranku i to mi je u redu. Imam protiv ako se zaboravi, i to podsećam sada poziciju i opoziciju šta kaže Ustav, a slažem se sa vama gospodine Vučiću, svaka odluka Ustavnog suda i svaki član Ustava moraju da se poštuju.

To je najstrože zabranjeno. Zna se šta je ostavka, zna se koje daje, zna se kako je daje, zna se kako se ona konstatuje ili usvaja, zna se šta je smena šta je zamena. Dakle, za sve postoji procedura. Strašno je važno za sve one dobronamerne, a poštujem činjenicu da su mnogi u vlasti pokazali javnu spremnost da se ponašamo u skladu sa osnovnim temeljnim načelima da ne bismo ugrozili proceduru. Demokratija je ne samo većina, demokratija je pre svega procedura. Drugo, da se ne bismo našli u situaciji da zbog trenutnih političkih neslaganja se stalno lišavamo bilo ljudi, bilo ideja, a ideje nemaju autorsko vlasništvo, sve dobre ideje ko god ih upotrebi za dobro Srbije uvek će imati moju podršku. Svi kvalitetni ljudi koji su spremni da rade za dobro Srbije imaće moju podršku, ali ne smemo da se nađemo u situaciji da građani više veruju televizijskoj emisiji, nego državnim institucijama. To je opasna situacija. Vi ste, predsedniče Stefanoviću, jutros bili na televiziji u jednoj emisiji. Tom prilikom novinarka, koja se očito takođe informiše, vrlo simpatična dama, pita vas – da li ste razočarani što niste predloženi za ministra? Zamislite, pitate predsednika Skupštine da li je razočaran što nije predložen za ministra, u državi u kojoj i prava i obaveze poslanika daleko prevazilaze neka prava i obaveze ministra, a kamoli ovlašćenja predsednika Skupštine, jedna od tri funkcije predsednika republike, koja garantuje funkcionisanje Ustava i u najtežim vremenima, vanrednim stanjima, onda kad Skupština ne može ni da se sastane ili Vlada ne može da se sastane. Naravno, vi ste vrlo simpatično odgovorili i to je bilo lepo čuti, ali ja bih se odmah zabrinuo, kao svaki gledalac, da li je moguće da smo do te mere poremetili šta je šta? Da li znate šta se dešava, kako završava kad građani pomisle da se u Takovskoj nalazi vlast?

To su stvari iz kojih moramo da naučimo. Ovo isto ne zameram nikome, ali kad vas podsećam na to šta je stranka, šta je Vlada, šta je Narodna skupština, podsećam sve, jer ovde se danas nekoliko puta pominjalo šta je bilo pre 10, pre 20 godina. Podržavam činjenicu da se ljudi menjaju. To je jedina nada. Nadam se da se i ja menjam i voleo bih da se menjam na bolje ili bar da ne menjam one stvari koje ne mogu da promenim na bolje, a o nekim stvarima kako ću se menjati ne odlučujem, kao i svako od nas. Sve sam stariji, fizički sam sve nemoćniji. Ne mogu više da pamtim po 20 cifara u nizu što sam lako mogao, Bože moj. Kao što u svakom vojvođanskom gradu ne morate da objašnjavate zašto je važno, pa se zato tamo najviše plaća pretplata i televizijska i sve ostale i porez u najvećem procentu, ne morate da objašnjavate koje su institucije važne.

Kada znamo ko je, onda imamo Narodnu skupštinu i učinimo svi danas da Narodna skupština bude ozbiljan dom, onda kad nas sretne sa svojim detetom, pošto se ovde u negativnom kontekstu govorilo o porodicama, ja volim u pozitivnom, kad nas sretne neko ko je na čelu opozicije, kad sretne predsednika Skupštine, onda on kaže – sine, dođi da te upoznam, ovaj gospodin je onaj čika koji vodi Skupštinu u koju ja odlazim svakog dana. Treba svima da učinimo svi da i prilikom izmena i dopuna ovih zakona, a o amandmanima ćemo govoriti kasnije, učinimo sve da pokažemo šta znači čuvati dostojanstvo Doma Narodne skupštine. To je ono što sam želeo danas da vam kažem. Izvolite.

Nemate pravo, kad ste rekli da Vlada nije delovala prema Ustavnom sudu posle kraja aprila. Jedan zahtev je išao početkom juna iz kabineta predsednika Dačića, sa njegovim potpisom. To je bio zahtev da se zastane sa ispitivanjem Sporazuma o katastru. Uzgred rečeno, Ustavni sud je samo tada odgovorio odlukom da prihvata zastanak procesa na osnovu zahteva Vlade. Ono što mi čitamo iz toga jeste jedna taktika koja se krije iza tog sporog hoda koji treba da omogući Vladi da završi svoj posao oko Kosova, kako Ustavni sud ne bi delovao, jer Ustavni sud ne može drugačije no da prihvati naše predloge. Zato je Ustavni sud pasivan. To je jedna stvar, radi građana da tu stvar na nivou činjenica razložimo. Druga stvar je vaša politika. Naši sporovi su politički. Mi se ne slažemo oko kosovske politike danas i ovde. Prema tome, stvar je u činjenicama, a ne u onome što je možda neko nekom nekad rekao ili što neka partija ima neku strategiju, pa ne dopušta da joj druga drži lekcije iz patriotizma. Naša tema je nešto što se bazira na činjenicama. Ono što jeste tvrda činjenica danas jeste da iz sporazuma i plana Vlade proizilazi neophodnost da se održe lokalni izbori na Kosovu 3. novembra. Činjenica je da će se oni održati po istom sporazumu i po tom planu na osnovu Ustava Kosova i na osnovu zakona Kosova. Činjenica je da će se posle tih izbora naše institucije koje danas deluju na Kosovu ugasiti i da će se na osnovu njih stvoriti institucije srpske manjine na Kosovu kao nezavisne države. (Predsednik: Vreme.) To je ono što su za nas činjenice i to je ono što mi kritikujemo kod vas.

Kada uvaženi kolega kaže da se vratimo na dnevni red, a govori 20 minuta u ovoj sali, teško je nastaviti. Gospodine Vučiću, želim samo da nekako ovaj dijalog završimo. Čini mi se da oni ljudi koji su gledali vašu poslednju debatu, pomisliće da imamo neki lični odnos i lični problem. Ako je to vrlo moguće tajna i vidim da jeste, za članove vaše stranke i verovatno veći deo javnosti i u ovoj Skupštini, za mene nije šta vi govorite kada ste se sretali sa strancima u zemlji i inostranstvu, na koji način se ponosite reformom koja je izvršena u vašem resoru i šta je sve to učinjeno. Meni je žao što vi imate lepše reči i birate reči više nego oni koji su profitirali tom reformom i koji danas u vašem sistemu žele da vrate služenje vojnog roka i pokušavaju da izlobiraju tako nešto. Rekao sam da sve što mislite da mogu da vam pomognem, a verujte mi da mogu, da ću pomoći. Rekao sam vam da ćete biti izloženi kritici samo ukoliko stvari koje se dešavaju u ministarstvu budu protivne onome što sam ja smatrao da treba da bude reformski kurs. To ministarstvo je i danas najbolje ministarstvo. Rekao sam vam i onda da mislim da nećete moći da stignete i da postignete da obavljate posao ministra odbrane i ne znam šta sve još obavljate u ovom trenutku. Ono što je možda za vas još veći problem je što morate biti svesni da od rekonstrukcije ove vlade vi postajete glavnokomandujući i glavnoodgovorni, ne samo za resor odbrane, za sve resore. Lazar ili ne znam već ko će još biti ministar koji dolazi na vaš predlog i uz vaše garancije moraju da pokažu rezultat.

Ali, to nije garancija kvaliteta i nije dovoljno. Momak koji radi u uređenom sistemu više godina i dolazi u jedan haos treba da se snađe. Ima li Srbija vremena da se neko snalazi u našim finansijama ili misli da će on to da uradi brzo? Mi smo opozicija. Nemojte očekivati da mi hvalimo nešto što još nismo videli. Air Srbija treba da sleti.

Ako je to bio način uštede, da se ne kupuje ništa, onda je to nešto sasvim drugo. Prvo skočite, pa kažite hop, pa ako to bude kvalitetno kao što je „Fijat“, pohvalićemo vas. Zaista ću pokušati da završim dijalog sa gospodinom Vučićem, prelazeći preko nekih neravnina u tom razgovoru, pri čemu zaista moram da kažem da sam video dva gospodina Vučića danas, onog starog i ovog novog. Ono što je činjenica i da sublimiramo sve, mi smo vam postavili nekoliko vrlo konkretnih pitanja, vrlo konkretnih i na žalost nismo dobili odgovor. Nisu uvrede, gospodine Vučiću, ako vam opozicija iznosi neke podatke za koje vi smatrate da nisu tačni ili imate čak i dokaze da nisu tačni, što ja ne dovodim pod znak pitanja. Nemojte odmah to da kvalifikujete kao uvrede ili niske napade ili bilo šta drugo što ste ovde rekli. Ne razumem uopšte taj odnos prema nečemu što radimo svi za zajedničku dobrobit građana Srbije. Tvrdimo da je moguće da ima više predmeta u radu oko organizovanog kriminala i krivičnih prijava i na inicijativu BIA ili MUP, svejedno, ali optužnica je optužnica. Možda grešimo, gospodine Vučiću, ali to nije razlog za takvu reakciju, složićete se. Siguran sam da ćete se složiti. Mislim da to nikome ne donosi ništa dobro. Ono što je sigurno je da nismo čuli odgovore na važna pitanja, a to je – kako mislite da rešite goruće probleme koje ste i sami definisali, nezaposlenost, katastrofalno stanje u privredi, prezaduženost, loše finansije, loš fiskalni poreski sistem, poljoprivredu, zdravstvo, školstvo i sve ostalo. Dakle, to su stvari koje možda vi ne treba danas da nam kažete. Možda to čuvamo za četvrtak, možda za petak, za subotu, kada dođu budući ministri i ja se slažem, ali nemojte da se ovaj dijalog između nas dvojice završi tako što će ispasti da ja lažem i da se ja stidim nečega … (Predsednik: Vreme.) … a da vi ne odgovorite ni na jedno pitanje, gospodine Vučiću.

Možda nisam bio dovoljno uspešan. Način na koji govorite u javnosti o meni, o kojem ja retko imam priliku da govorim javno, a sada ću to da iskoristim, a to je – oni radikali, oni presvučeni, dva ili dvojica Vučića ili ne znam ni ja kakav, a to smo dvojica onog sekunda kada ne povlađujem svakom vašem stavu, kada sam dovoljno pristojan da ne izgovorim ni jednu uvredu, ni jednu klevetu, ali sam valjda stari i loš zato što sam se drznuo da vam se suprotstavim, zato što sam se drznuo da kažem istinu oko nečega. Ja sam običan čovek koji ima mnogo svojih mana. Mislim da imam i jednu dobru osobinu, za razliku od mnogih u politici – ne stidim se da otvoreno govorim o svojim manama, ne stidim se da učim, ne stidim se da radim. Učim nove jezike svakog dana, svakog dana tražim novo štivo, novu knjigu, svakog dana se trudim da nešto novo saznam, da nešto novo vidim i svoje zablude, greške ili nova saznanja i iskustva nije me sramota da podelim sa svojim građanima. Što se tiče, u šali bih mogao da vam odgovorim, optužnice, kojih naravno ima, tužioca za organizovani kriminal vi ste postavili, gospodine Stefanoviću, a ne ja i SNS. To je vaša dika. To je čovek kojim ste se ponosili, a čovek o kojem ja ne mogu loše da govorim, ne mogu ništa loše da kažem i neću da kažem. Da li vi to hoćete da kažete da je on potkupljiv, pa sam ga ja potkupio ili neko drugi, da ne vodi postupke u sferi organizovanog kriminala? Ne verujem da to želite da kažete. Ne verujem da to iko drugi želi da kaže. Ali, ne brinite, dobićete celovit izveštaj za borbu protiv organizovanog kriminala koja nikada nije bila jača, nikada nije bila snažnija. Zbog nekih koji su iz drugih republika, a zbog toga što su dobili novac od pojedinih tajkuna u Srbiji, da govore loše o meni i da pokušaju da ispričaju negde neku priču za koju su računali da neću da odgovorim, dužan sam da odgovorim pred građanima Srbije oko pominjanja. Moja velika, jedina greška i jedini rok stvarni koji nisam ispunio, ali koji mislim da je samo u pitanju rok, a ne suštinski, to je bilo hapšenje Šarića. Ali, da meni neko kaže ili bilo kome u Vladi Srbije da se usudi da kaže - mi to čuvamo negde ili nekako pregovaramo sa nekim, želim i vama da kažem, ali ne pre svega vama, jer niste vi o tome ništa govorili, pre svega javnosti i onima koji su takve optužbe lažno iznosili, da ćemo mi svoj posao da obavimo i da će Šarić biti priveden pravdi, i Šarić i svi ostali koji su učestvovali u ubijanju naše i tuđe dece. Kad kažem – ubijanju – razume se prodajom droge ili najgorim mogućim trovanjem koje savremeno društvo može da zamisli. Gospodinu Šutanovcu samo hoću da kažem da nemam nikakve lične probleme. I kad sam ih imao sa nekim, trudio sam se da ih ostavljam po strani. Kada sam ranije gledao šta je to što ljudi vide loše, primećivali su dobro, kao što ponekad ja dobro primetim kod vas, ne mislim kod vas lično, već kod nekih iz vaše stranke, i cinizam i sarkazam, pa se trudim da toga više nema u mom obraćanju. Dobro ste rekli, ja govorim isto i ovde u Narodnoj skupštini i u Vašingtonu i u Moskvi i nigde niste čuli da sam govorio, ni tamo, ni ovde, nešto lošije ili nešto bolje od onoga što vama u lice saopštim. Mislim da je to jedna dobra politika, jedna poštena i odgovorna politika. Nemamo sve političke stavove iste, ali mislim da je to nešto što je veoma dobro. Što se tiče AIR Srbija, uskoro ćete biti pozvani, mislim 27. oktobra, kao i svi ostali poslanici, da vidite, nadam se, kako naša nacionalna kompanija može moderno, dobro, moćno i snažno da izgleda i da nas predstavlja. Svaki vaš doprinos oberučke prihvatamo. Što se tiče odgovornosti čija je ova Vlada, oko te priče kad i kako, ko hoće da smeni Ivicu Dačića ili ne znam koga, znate, da sam to lično želeo i da sam bio gladan vlasti, kako su neki govorili, ne bih napuštao resor, a bili ste u pravu za ono što ste mi rekli i, kao što ste videli, nije me bilo sramota da to priznam, a mogao sam da kažem – ne želim u tome više da učestvujem, idemo na izbore. Nadam se da biste teško osporili činjenicu da stranka koju vodim bi dobila ubedljivo najveći broj glasova. Uzgred, imam malu šalu, uz izvinjenje ako sam preterao, pošto je gospodin Stefanović, valjda u naletu emocija, izgovorio kako su i Staljin i Čaušesku imali izbore, pa bih hteo da ga pitam – kakve su to izbore imali Staljin i Čaušesku, da mi objasni kakvi su to izbori bili kod Staljina i Čaušeskua? Mi smo jednopartijski sistem odavno prevazišli, još pre 24 godine, a ko se ne varam, tako da nisam razumeo tu vrstu poređenja. U svakom slučaju, ono što je za nas važno, to što je gospodin Dačić potpisao, potpisao je u skladu sa članom 55. Zakona o Ustavnom sudu, potpisao je u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, ali ja sam i dalje saglasan sa vama i složiću se da to ne može da traje doveka i da Ustavni sud, pošto ste vi više podnesaka donosili u Ustavni sud i predlagali Ustavnom sudu da iz razmotri, ja sam uveren da će Ustavni sud, u skladu sa svojim ovlašćenjima i ne čekajući da prođu godine, kako ste vi rekli, svoju odluku doneti. Svaku odluku Ustavnog suda mi ćemo poštovati. Što se tiče programa, da vama, gospodine Stefanoviću, još jedanput kažem, izvinjavajući vam se ako sam na bilo koji način preterao u bilo čemu, trudio sam se da kažem šta je ono što mislim da moramo da promenimo, ali sada ću vam reći. Mislim da ćemo morati dodatnu poresku reformu da izvršimo, iako danas bolje funkcioniše poreska uprava nego što je funkcionisala pre godinu dana. Mislim da ćemo morati da izvršimo promene u javnim preduzećima, da izvršimo stvarno restrukturiranje javnih preduzeća a ne da bude samo na rečima, našim i vašim. Takođe se nadam da ćemo zajednički smoći snage da izvršimo reformu javne uprave. Kada o tome govorim, moraćemo partijskih poslušnika da se odreknemo i mi i vi, na svim nivoima. Mnogo ljudi će biti protiv toga, ali sam uveren da će Srbija, pa makar se obračunala sa onima politički koji takve reforme sprovode, posle toga moći da žive bolje, a naš cilj jeste da Srbija živi bolje, da građani Srbije žive bolje i da imamo nešto drugačiju budućnost od onoga kako nam je ta budućnost izgledala pre godinu dana ili pre nekoliko meseci. Hvala. Narodni poslanik Vladimir Cvijan ima reč. Gospodine prvi potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, evo, šest sati i 10 minuta ima kako smo počeli današnju raspravu, čuli smo razne diskusije koje nekad možda baš i nisu bile u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine, čuli smo i diskusije koje se tiču rekonstrukcije same Vlade, to će biti na dnevnom redu za nekoliko dana, ali, zapravo, mislim da niko do sada nije pričao o onome što je tema dnevnog reda, a to je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, kojeg je predložila Vlada. Vreme je da se, po mom mišljenju, vratimo na dnevni red.

Apsolutno se kao pravnik ne mogu složiti sa konstatacijom da su ovo neke sitne izmene, da predloženi zakon sadrži neke kozmetičke ili tehničke izmene. U pitanju su zaista izuzetno krupne izmene na kojima vidimo da je Ministarstvo pravde vrlo ozbiljno radilo i samim tim sačinilo jedan izuzetno ozbiljan tekst. Najvažnija reforma, najvažniji reformski potez koji vidimo u predloženom zakonu, najvažniji potez od koga očekujemo i bolji život građana ali i bolje funkcionisanje državne uprave jeste razdvajanje dosadašnjeg velikog Ministarstva finansija i privrede na dva zasebna ministarstva – na Ministarstvo finansija i na Ministarstvo privrede. Ono što je kvalitet, po našem mišljenju, predloženog zakona je činjenica da je vrlo precizno definisano koje su nadležnosti novoosnovanog Ministarstva finansija. To novoosnovano Ministarstvo finansija će morati da se bavi zaista izuzetno važnim pitanjima, kao što je: republički budžet, politika javnih rashoda, pitanje javnog duga i finansijske imovine Republike Srbije, poslovima državne uprave koji se odnose na igre na sreću, na sprečavanje pranja novca, na knjigovodstvo, na privatizaciju i sanaciju banaka, na sistem računovodstva i revizije i na mnoga druga pitanja koja su iz oblasti finansija. Sa druge strane, predloženim izmenama i dopunama Zakona je vrlo precizno definisano koje su to nadležnosti Ministarstva privrede, u tom smislu da će Ministarstvo privrede od sada pa nadalje biti nadležno i za privredni razvoj i za politiku privrednog razvoja, za pitanja privatizacije, za pitanja stečaja, standardizacije, akreditacije, pitanje mera i dragocenih metala, pitanje turizma koje je naročito važno za razvoj privrede Srbije itd, itd. Zašto sam nabrajao neke od najosnovnijih nadležnosti ova dva sada novoosnovana ministarstva? Građani i mi sami treba da budemo svesni da je nekada sve ovo i mnogo više bilo u jednom ministarstvu. Ima i danas predloga da ostane jedno ministarstvo – Ministarstvo finansija i privrede, ali, složićemo se da je teško i zamisliti da jedan ministar i jedan tim može kvalitetno i zaista na najbolji mogući način da se bavi ovim poslom. Prihvatamo i druga mišljenja, ima amandmana koji idu u tom smeru, ali, suština je da smatramo da vredi probati sa razdvajanjem ministarstva finansije od ministarstva privrede, da vredi probati sa time da se prihvate, u krajnjoj liniji, sugestije mnogih stručnjaka i poslanika da se na ovaj način reguliše najvažniji deo naše državne uprave. Predloženim izmenama i dopunama Zakona nije se diralo u organe uprave koji će biti u sastavu ovih ministarstava. Dakle, Ministarstvo finansija će i dalje u svom sastavu imati Poresku upravu i Upravu carina, a Ministarstvo privrede Direkciju za mere i dragocene metale. Ono što takođe treba podržati u predloženom zakonu o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima je i vrlo precizno definisanje nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova kada je u pitanju dijaspora. Dobro je što je svojevremeno donet Zakon o dijaspori i Srbima u regionu, koji je predvideo postojanje i Skupštine dijaspore, imali smo nedavno priliku i da vidimo zasedanje te Skupštine ovde u Beogradu, upravo u Domu Narodne skupštine, ali je sada izuzetno kvalitetno što su nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova precizno prebačene, precizno definisane u Zakonu o ministarstvima u delu koji se tiče Ministarstva spoljnih poslova. To će biti jedan putokaz našoj dijaspori koja je zaista nepresušan izvor i inteligencije i ideja, u budućnosti očekujemo i jedan izvor investicija, da znaju kome da se obrate kada su u pitanju određena njihova prava, naročito kada su u pitanju prava koja donosi Skupština dijaspore. Treba da upoznamo građane i da je predloženim izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima predviđena i određena preciziranja nadležnosti Ministarstva pravde, posebno preciziranja u oblasti svojinskih odnosa, što do sada nije bio slučaj. Do sada su te nadležnosti bile regulisane određenim sporazumima između ministarstava i slično, što svakako nije najbolji mogući ustavni, a još manje najbolji mogući pravni način regulacije nadležnosti, tako da će od sada i taj deo biti jasno definisan. Građanima treba obavezno skrenuti pažnju i svi mi da još jednom konstatujemo da predloženim zakonom se ne zahtevaju bilo kakva posebna sredstava u budžetu. Dakle, za ovaj zakon su sredstva već obezbeđena ili narodski rečeno, sprovođenje ovog zakona neće građane, neće budžet, neće državu koštati ništa. Sa druge strane, prava koja su već stečena su naravno zagarantovana u skladu sa Ustavom, svi zaposleni će i dalje, naravno, imati svoja radna prava u tom smislu da će Ministarstvo finansija preuzeti one zaposlene koji su potrebni shodno nadležnostima Ministarstva finansija. Ministarstvo privrede će isto učiniti sa zaposlenima koji će obavljati poslove iz delokruga za koje je Ministarstvo privrede nadležno. Naravno, novo osnovana tela će preuzeti novoosnovane institucije, preuzeće i arhivu, preuzeće samim tim i predmete što je garancija da će svi predmeti čije je rešavanje započeto biti do kraja rešeni. Novi ministri će to rešiti i sa time neće biti nikakvih problema. Trideset dana po usvajanju ovog zakona biće rok, odnosno po stupanju na snagu ovog zakona, biće rok novoosnovanim ministarstvima da donesu interne akte. Dakle, jednom rečju kada sve saberemo, sve procedure, sve ustavne garancije, sve ostalo je ispoštovano, sve što treba u skladu sa evropskim standardima je ovde u potpunosti ispoštovano. Da sa time zaključimo, još jedan izuzetan kvalitetan zakon koje je donelo Ministarstvo pravde i tim ministra Selakovića, zakon čiji se kvalitet vidi iz činjenica da je do sada stiglo jedva tridesetak amandmana. Naravno, to su izuzetno, uglavnom vrlo kvalitetni, veoma korektni amandmani koji će naravno biti uzeti u razmatranje. Verujem da će po staroj tradiciji ministra Selakovića određen broj amandmana će biti prihvaćen jer zaista to i zaslužuju.

Hvala svima. Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč. Reč ima narodni poslanik Riza Halimi. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, shvatam da je bilo sasvim dovoljnog iskustva od cele jedne godine da bi se shvatila neophodnost vraćanja Ministarstva za ljudska i manjinska prava preko ovih izmena i dopuna Zakona o ministarstvima. Nažalost, očigledno da i ovom prilikom je preovladala poznata logika da je ministarstvo nepotrebno zbog navodno visokog nivoa ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava u Srbiji. Zapravo ovim drastičnim uprošćavanjem i reduciranjem mehanizama rešavanja veoma ozbiljnih problema iz ove oblasti samo se veštački stvara privid o visokim standardima ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, čime se zapravo samo privremeno prikrivaju postojeći problemi, a to se odražava direktnom štetom po vitalne interese za sve manjinske zajednice, a naročito za strateške državne interese. Praksa pokazuje da kancelarija za ljudska i manjinska prava nije sposobna da rešava niz ozbiljnih problema i kod drugih nacionalnih manjina. Ovom prilikom ću da govorim o problemima koje ova kancelarija ne rešava kad su u pitanju Albanci u Srbiji. Veoma dugo su vlasti u Srbiji pokušavali da opravdavaju nerešavanje veoma osetljivih problema naročito u oblasti obrazovanja Albanaca zbog njihovog odbijanja da formiraju nacionalni savet. Kada su Albanci uz pomoć Ministarstva za ljudska i manjinska prava formirali nacionalni savet i samo što je bilo počelo da se rešava jedan deo problema iz oblasti pre svega prosvete, u obezbeđivanju udžbenika za osnovnu školu, u toku ove godine nažalost, u velikoj meri je blokiran rad Nacionalnog saveta albanske manjine, time što Ministarstvo prosvete opstrukcijom onemogućava da Nacionalni savet ostvaruje zakonska prava u oblasti upravljanja školom, zbog čega je u većem delu škola u Bujanovcu stvoreno haotično stanje, stvorene su dvojne uprave, dvojno upravljanje. Na kraju krajeva i zbog toga što je direktno uticala na drastično smanjenje finansiranja Nacionalnog saveta Albanaca nacionalne manjine, problem koji prozišao iz bojkota popisa stanovništva u 2011. godini, od strane Albanaca, naravno na osnovu poziva koji su tada uputile političke stranke Albanaca na tom području. U tovreme nije postojala spremnost Vlade da pregovorima sa političkim predstavnicima Albanaca reši ovaj problem. Ali zato veoma glatko, kad kažem glatko, birokratski administrativno, se primenjuje drastično smanjenje jer se umesto dosadašnjih 61 hiljade Albanaca po popisu iz 2002. godine, manipuliše brojkom od nekih nešto preko pet hiljada Albanaca. I umesto jedne ozbiljne rasprave u svim društvenim nivoima u svim državnim nivoima, pa u Vladi, odkud tako drastično smanjenje broja Albanaca, iz kojih razloga, iz kojih povoda, iz koje situacije mogu za 10 godina da se 12 puta smanji broj jedne nacionalne manjine?

Zato tvrdim da Kancelarija nije sposobna da rešava ovakve osetljive probleme i da je Ministarstvu još uvek potrebno i za ovu neku narednu Vladu. Hvala.

Kakva je Vlada Republike Srbije potrebna u ovom trenutku i neophodna Srbiji? Ovo jeste kvalitativan pomak u smislu da razgovaramo, imamo jedan sistemski prilaz u kontekstu koji je to broj ministarstva koji je potreban, neophodan i koje su to oblasti koje će pojedina ministarstva obavljati, odnosno regulisati. Složio bih se sa gospodinom Vučićem koji je govorio o jednoj temi, za koju mislim da jeste važna, a reč je o boljem i kvalitetnijem regulisanju pitanja životne sredine.

Teorijski, Vlada može da funkcioniše i sa šest i sa sedam, sa trideset ministarstava, ali je važno da definišemo koja su to ministarstva neophodna, koja su potrebna i da ne ulazim u priču otvaranja novih ministarstava kako bi se zadovoljavale političke opcije i to ova Vlada nije učinila, što je veoma dobro. Danas je bilo mnogo reči o radu Vlade Republike Srbije u proteklih godinu dana i želim da kažem da smo mi u celini zadovoljni radom Vlade Republike Srbije u proteklih godinu dana, ali isto tako želim da dodam da je u Srbiji nažalost mnogo nagomilanih dugogodišnjih problema i da uvek može bolje i više. Takođe, želim da kažem da je problem ove Vlade u tome što u trenutku kada je ona formirana, kada je ona konstituisana, treba biti realan i treba to reći, jer relativno su mala bila očekivanja građana od ove Vlade Republike Srbije. Godinu dana nakon konstituisanja i formiranja, nakon rezultata koji su prisutni, koji su izuzetno vidljivi i prepoznatljivi, danas su velika očekivanja građana Republike Srbije. Neko je danas u toku rasprave rekao i to je tačno, lestvica je daleko visoko podignuta i mislim da je to jako važno, da je neophodno za budućnost Srbije. Ovde je reč o budućnosti Srbije i mi od ove uspešne Vlade očekujemo da nakon ove nedelje, izbora novih kadrova, personalnih pitanja, Vlada nastavi uspešno da ostvaruje rezultate koji jesu od istorijskog značaja zaSrbiju. Što se tiče poslaničkog kluba SPS, reći ću jednu rečenicu, ali o tome ćemo govoriti i tokom ove nedelje, očekujemo da glavni ciljevi ove Vlade, pred evropskih integracija u narednom vremenskom periodu budu i zaustavljanje dugogodišnjeg ekonomskog propadanja zemlje, poboljšanja životnog standarda građana, nove investicije, nova radna mesta, odnosno, smanjenje nezaposlenosti. Rekao bih da nije dobro da rekonstrukciju Vlade Republike Srbije posmatramo na jedan pojednostavljen način i nije dobro da rekonstrukciju Vlade posmatramo i gledamo kroz personalna pitanja. Niko ne osporava činjenicu da personalna pitanja jesu jako važna i jesu značajna pitanja, ali je svakako značajno i to definisati, važno je imenovati i izabrati najkvalitetnije ljude koji će organizovati sistem, sistem koji će davati određene rezultate, ali je važno to, definisati strateške interese Srbije, definisati nove ciljeve, definisati kakvu Srbiju hoćemo i želimo i šta je to što hoćemo i možemo da uradimo da bi realizovali te ciljeve i o tome ćemo govoriti tokom ove nedelje. Dakle, moramo da promenimo Srbiju na bolje, da temeljno menjamo sistem da bi država mogla bolje da funkcioniše. Što se tiče rekonstrukcije Vlade, složiću se, ovo o čemu danas govorimo jeste prvi korak koji nas uvodi u jednu suštinsku rekonstrukciju Vlade Republike Srbije. Rekonstrukcija, želim da kažem da će biti uspešna ako bude promena na bolje i mi u to duboko verujemo. Ono što takođe želim da kažem, kada je reč o rekonstrukciji Vlade Republike Srbije, ona nije nametnuta. Kada je reč o rokovima, ne postoje rokovi, jer ova Vlada Republike Srbije definisala kao jedan od ciljeva rekonstrukciju definisala određene termine, rokove i sve se odvija u skladu sa postavljenim ciljevima i rokovima koje je definisala Vlada Republike Srbije. Ova rekonstrukcija nije kozmetička već suštinska i temeljna i ima za cilj bolje rezultate koje će osetiti građani Republike Srbije i zato svakako slažemo se mora da bude analiziran rad svakog dela organa, odnosno svakog dela državne uprave. Kozmetičke promene svakako nisu dobre, ali je uvek dobar otvoren i korektan razgovor, konstruktivan razgovor o radu svakog ministra i ministarstva pojedinačno. Što se tiče ministara, o tome ćemo govoriti tokom ove nedelje, ali svaki ministar u Vladi Republike Srbije, treba svoj posao da shvati kao životnu ulogu, mora tako da se ponaša, ako neko ne radi dobro, naravno da treba i mora da bude promenjen, a političke stranke, političke opcije koje su predložili ministre, celokupna javnost, stručna javnost, republički parlament, treba da prate, ocenjuju, analiziraju rad svakog ministra, svakog ministarstva pojedinačno, ali i Vlade Republike Srbije u celini. Znate kako, logično je i to jeste legitimno pravo svake političke opcije da hvali svoje kadrovske predloge i personalna pitanja. Mi iz poslaničkog kluba SPS to nećemo učiniti ni danas, a ni tokom narednih dana kada budemo razgovarali o konkretnim predlozima za buduće ministre u Vladi Republike Srbije, jer smatramo da to nije potrebno. Daleko je važnije, da od onoga što danas radimo i što ćemo učiniti i uraditi tokom ove nedelje, boljitak i promene na bolje osete građani Srbije. Pred ovom Vladom su svakako važni državni poslovi i dobro je da ova uspešna Vlada dobije dodatnu snagu, dobro je da ova uspešna Vlada dobije dodatni elan, dodatni impuls u svom radu nakon dobijanja, rekao bih, istorijskog dobijanja datuma za početak pregovora. Ono što želim da kažem, jeste da ova Vlada ima politički legitimitet i taj politički legitimitet će biti potvrđen i u danu za glasanje. Ova Vlada jeste Vlada kojoj veruju građani Republike Srbije. Ova Vlada je imala i hrabrost da neke stvari čini i radi u interesu građana Srbije, ne mareći pri tome, ne vodeći računa o tome da izgubi svoj politički rejting. Bez bojaznosti da pred građane Srbije izađe ne sa bajkama nego sa onim što jeste realnost. Dakle, ne da govori ono što bi građani želeli da čuju već ono što je realnost. Nije pitanje u tome da li se u ovom trenutku neko plaši izbora ili ne. Suštinsko pitanje je, postoje li državni organi, mogu li držani organi brže i efikasnije da obavljaju svoj posao, imaju li autoritet da donose odluke o narednom vremenskom periodu, jer pred Srbijom su, odnosno, Srbiju očekuju izuzetno važne odluke i poslovi? Socijalistička partija se naravno izbora ne plaši, kao i naši koalicioni partneri. Sigurno da bi na tim izborima dobili daleko veći broj glasova nego prethodne godine, ali smatramo da su izbori u ovom trenutku loše rešenje za Srbiju. Srbiji su u ovom trenutku, naše mišljenje, potrebni politički kontinuitet, potrebna je politička stabilnost i potreban je ekonomski oporavak. U pravu je, gospodin Vučić, kada je danas rekao – treba da razgovaramo mirno. Što se tiče planova i programa, čućemo ih tokom ove nedelje, mislim na planove i program rada Vlade Republike Srbije u narednom vremenskom periodu, a građani neka se izjasne o tome kome veruju a kome ne, kada za to dođe vreme. Hvala. Zahvaljujem uvažena predsedavajuća, poštovani predstavniče Vlade, pošto gospodina ministra nema, ni gospodina potpredsednika, nema veze, mi ćemo pričati za narodne poslanike i građane Srbije, pošto očigledno da oni imaju druga i važnija posla. Prilikom izbora prošle Vlade i izglasavanja Zakona o ministarstvima, rekao sam da sve da Mensa postavlja ministre i da su najpametniji na svetu, neće uspeti ništa da urade zato što sistem kakav je u Srbiji i organizacija državne uprave i ministarstava je takva da jednostavno ne omogućava ni najsposobnijim pojedincima da bilo šta promene. Mislim da je to i ovaj put slučaj. Danas smo imali prilike da možda dotaknemo vrh ledenog brega kada se govori o reformi državne uprave, ali to se nije desilo. Tok današnje sednice ne bih ni komentarisao. Kad već pričamo o vrhovima, kao danas, mislim da je ovaj danas vrh traćenja para poreskih obveznika. Kao što sam rekao, mislim da bi u cilju konstruktivne diskusije ovde ipak trebalo govoriti o sistemu kakav u Srbiji danas je na snazi, s obzirom da apsolutno i potpuno vlada ono što mi iz Lige Socijaldemokrata Vojvodine više puta ponavljamo, a to je birokratski centralizam i mislim da apsolutno ne postoji ni jedna promena u odnosu na dosadašnje zakonsko rešenje, odnosno Zakon o ministarstvima. Mislim da apsolutno nema razloga da spasioci na bazenu, hoteli, radnici na žičarama, itd. budu ljudi zaposleni u ministarstvima. Bukvalno za svaki papir danas vi morate da se obraćate republičkim organima, sve inspekcije su republičke i građanima je potpuno svejedno da li je ministar išao na Harvard, Jejl, Stenford, ili gde god već, oni ga nikad neće sresti, ali će zato sresti nekog „Peru pisara iz administrativnog odeljenja“ i čekaće na svaki papir mesecima. Pričamo stalno o investitorima, ni jedan investitor neće doći u Srbiju, kada danas za bilo koju ozbiljniju investiciju, da navedem konkretno evo iz oblasti energetike, vama treba 80 različitih papira da bi realizovali bilo šta i to traje godinama. Takođe, ne znam da li su konsultovani konkretni ljudi u smislu nadležnosti tih ministarstava, prvo se, vidimo, menja Zakon o ministarstvima, pa će se nakon toga izaći sa konkretnim kadrovskim rešenjima, mislim da bi bilo izuzetno dobro da se možda, da su ti konkretni stručnjaci konsultovani u tome šta bi trebalo da bude u nadležnosti, jer oni, ako ništa, godinu ili dve dana kao i do sad će biti na čelu tih ministarstava, pa bi morali znati šta je uopšte nadležnost. Za godinu dana, koliko je prosečni radni vek našeg ministra u Srbiji, mislim da ne možete ni da se upoznate sa svojim saradnicima, kamoli da nešto uradite, a ovde se najavljuju velike reforme. Prošli put je bila ista priča, trgovina i telekomunikacija, stvarno ne znam kakve veze imaju jedno sa drugim, to je jedno ministarstvo, prostorno planiranje i rudarstvo je isto jedno ministarstvo, ovo se na brzinu ponovo usvajalo i rezultata je nekih političkih kompromisa koji će se ponovo, nažalost obiti o glavu svima nama i građanima Srbije. Ovo je bila izuzetna šansa da se možda redefiniše način na koji se nadležnosti raspodeljuje, a da to ne bude isključivo po političkom i partijskom ključu. Sve u svemu, mi se oduvek zalažemo da Srbija mora postati daleko decentralizovanija država, spominje se Beograd na vodi, na zemlji,u vazduhu, dok se ovde u Beogradu gradi, ostatak zemlje je pod vodom i meni je drago da se ovde razvijaju tako veliki projekti, ali mislim da mora početi da postoje drugi nivoi vlasti, pored lokalne samouprave i pokrajine, jer očigledno ovakav sistem ne funkcioniše. Ko god da dođe na čelo ovih ministarstava, neće uspeti apsolutno ništa da promeni. Može Mlađan Dinkić biti i rođeni brat ovog druga šeika iz Ujedinjenih Arapskih Regiona, ali kada strani investitori gledaju tok ovakve sednice mislim da ne da neće doći u Srbiju ni oni, niti bilo koji drugi investitor, naročito kada provedemo ceo dan gde se poslanici i ministar bave apsolutno sporednim temama. Sve u svemu, kao što smo i napomenuli, cela Srbija sada stoji zbog rekonstrukcije. To traje mesecima i mislim da bi pod hitno ovo moralo da se završi baš iz razloga što imamo ovaj nivo javne potrošnje i ovaj nivo uplitanja države u apsolutno sve sfere život. Dok se ne izabere nova Vlada ništa ne može da počne niti da se gradi, niti da se radi.

U svakom slučaju, mislim da ovo mora da se pod hitno privede kraju i da vidimo ko su konačno gospoda koja će voditi ministarstva u narednih sigurno godinu dana. Hvala. Hvala, predsedavajuća. Poštovane kolege narodni poslanici, današnja rasprava o predloženom zakonu, o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, nas je bukvalno udaljila od suštine predloženog zakonskog rešenja, prevashodno iz razloga što je provejavala uglavnom politička kampanja, politička borba za što vrednije političke poene, što je u svakom slučaju potpuno legitimno pravo svake političke organizacije, svakog poslaničkog kluba i svakog poslanika. Međutim, treba podsetiti da ovo nije ni prva ni poslednja rekonstrukcija, odnosno da nije ni prvi ni poslednji zakon kojim se menja ranije važeći Zakon o ministarstvima. To su činile upravo i one stranke koje danas u najvećoj meri kritikuju predloženo zakonsko rešenje i, da budemo iskreni, uglavnom ga kritikuju neosnovano. Ono što bi trebalo da bude suštinsko, suštinsko je zašto je ova vlada sa dve stožerne stranke, SNS i SPS, prepoznala potrebu za, kako mi to danas pežorativno kažemo, rekonstrukcijom Vlade, odnosno donošenjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Pre svega, kvalitet je u tome što se analizira u kontinuitetu rad Vlade, što se u toj analizi identifikuju sve one pojave na koje treba reagovati i kroz tu identifikaciju pronalaze najbolja rešenja, a ja ću podsetiti da je od samog početka SPS, zajedno sa SNS, participirala u smislu najvećeg stepena kvaliteta onoga što nam predstoji, a to je upravo rekonstrukcija o kojoj danas govorimo. Mislim da je u toj analizi dosta toga utvrđeno kao dobro, ali ne možemo se složiti da je sve dobro, jer uvek, u odnosu na ono što je dobro, postoji i bolje. U konkretnom slučaju, postoje razlozi gde bi mi, kao poslanički klub SPS, mogli da iznesemo i određene sugestije, pre svega sugestije u odnosu na kvalitetna rešenja koja su već data u predloženom zakonskom rešenju, a to je, recimo, prva sugestija da se konačno od Ministarstva energetike odvoji ekologija, odnosno zaštita životne sredine. Zašto? Jednostavno, iz razloga što je upravo osnovno načelo i osnovni princip kojim se rukovodi vladajuća struktura, zajedno sa nama i sa SNS i ostalim koalicionim partnerima u Vladi, smatramo da je jako značajno da se taj princip tzv. istorodnog obavljanja poslova, poslova koji imaju bliskost, kako u pogledu specifičnosti tih poslova, tako i njihove specijalizacije, koncentrišu u odgovarajućim nadležnostima. Naravno da se donekle dosta toga i postiglo u ovom predloženom zakonskom rešenju, ali ne sve. Ono što je veoma važno istaći jeste činjenica da kroz rekonstrukciju Vlade, kako u pogledu ciljeva koji se rekonstrukcijom postižu, prevashodno na način kako je to predloženo u predloženom zakonu o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, gde imamo sada jedno podeljeno ministarstvo, gde imamo kvalitet u smislu da je u nadležnosti Ministarstva pravde vraćeno ono što je esencijalno za pravdu, što faktički kompletira upravo tu tzv. građansko-pravnu oblast ili građansku materiju, a vraćeni su stvarno-pravni odnosi, odnosno svojinska prava, to je ono što nas čini u svakom slučaju nečim što možemo posmatrati kvalitetnijim rešenjima u odnosu na ranija rešenja. Naravno da će biti kritika i te kako mnogo, međutim danas je u ovim kritikama bilo mnogo hipokrizije. Konkretno, u odnosu na Ministarstvo pravde su date poprilične paušalne ocene, neosnovane kritike, populizam itd. Zaista tome nema mesta iz jednostavnog razloga, što su upravo oni kritizeri generatori najvećih problema u reformi pravosuđa. Oni kritizeri koji su danas ponovili papagajskom pričom stalno te iste kritike ne mogu da se vrate barem malo unazad, da li je amnezija ili ne, nisam siguran, pa da se prisete svojih grešaka, kada su bukvalno vršili eksperimente na živim ljudima, kada je odjednom 800 sudija prvo izbačeno iz pravosuđa, a onda nekim hudinijevskim metodom vraćeno, pa onda opet, zahvaljujući odluci Ustavnog suda, koji jedino što je mogao da učini je da verifikuje, zaista da se svi oni koji su kroz velike greške u proceduri reizbora ili nereizbora sudija morali biti vraćeni, doveli do štetnih posledica koje u najvećoj meri trpe građani Srbije. Dakle, danas, kritikujući ovaj zakon kroz prizmu populizma, kroz prizmu prikupljanja političkih poena, ni u kom slučaju se ne može osporiti kvalitet zakonskog rešenja o kome mi danas raspravljamo. Socijalistička partija Srbije će nesumnjivo i dalje istrajavati dosledno na onome što je započeto, a to je da pored programskih ciljeva i pored onoga što se danas normativno reguliše, a to je upravo uređenje organizacije i rada državnih organa, u konkretnom slučaju ministarstava, to je i onaj drugi faktor koji nije ni malo manje značajan, ni malo manje bitan, a to je izbor najboljih personalnih rešenja, jer odgovornost za ono što će se u buduće raditi moraju nositi najkompetetniji, najkvalitetniji i najstručniji kadrovi. U tom pravcu Vlada Republike Srbije preduzima sve i daje sve od sebe da se upravo takva personalna rešenja realizuju, odnosno da se takvi stručnjaci i pronađu. Uveren sam da će u krajnjem ishodu, kada budemo i znali taj personalan sastav, ova konstatacija biti potvrđena. Na kraju bih želeo da istaknem da, pored onoga što je šef poslaničkog kluba SPS gospodin Branko Ružić rekao, mi moramo prevashodno danas da imamo u vidu da se danas jedno tehničko pitanje normativnog uređenja ministarstava mora afirmisati na najbolji mogući način, a najbolji mogući način jeste upravo činjenica da je Vlada Republike Srbije, SPS i SNS, došla do onoga do čega se upravo pojavljuju i potrebe, a te potrebe osećaju građani. Oni to od nas i zahtevaju, da imamo ministarstva preko kojih će svi poslovi moći biti odrađeni na najbolji i najkvalitetniji način i ono što je u nadležnosti tih ministarstva da bude racionalno, stručno i efikasno.

Uvažena potpredsednice, ministre, dame i gospodo narodni poslanici, nema valjda boljeg dokaza za stav LDP da glasamo protiv ovog zakona, da budemo protiv ovakve rekonstrukcije generalno, od onog što se dešavalo tokom čitavog dana. Mislim da ćemo gospodine Selakoviću konačno moći da razgovaramo na primerima i o suštini onoga o čemu se radi. U proteklih sat vremena čuo sam od prvog potpredsednika Vlade i predsednika vaše stranke Aleksandra Vučića, da je trebalo praviti posebno ministarstvo ekologije, ali da se to u ovom trenutku nije desilo, ili da nije bilo snage za tako nešto. Sada sam čuo od predstavnika Socijalističke partije Srbije, da je trebalo praviti ministarstvo ekologije, pitam vas, pitao bi i gospodina Vučića, on je u međuvremenu otišao, zbog toga pitam vas, kao ovlašćenog predstavnika Vlade - zašto nema posebnog ministarstva ekologije u Zakonu u ministarstvima, odnosno gde to nije političke snage da se tako nešto desi. Gde je ta adresa koju ne mogu da pobede ili prevaziđu dve stranke vladajuće koalicije? Sada ste ostali samo vi, da tako kažem, uzsitnije partnere, nema više URS-a, koji je sada izgovor? Da li je ta adresa recimo na Andrićevom vencu, ili je problem ime Milana Bačevića? Da li su to bili problemi o kojima se recimo juče govorilo na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke? Da vam odmah na početku kažem – mene unutrašnji, lični i politički odnosi u Srpskoj naprednoj stranci ne zanimaju kao takvi, ali me vrlo zanima, ukoliko oni dovode do toga da Predlog zakona o ministarstvima bude neozbiljan, smešan, ovoliko površan. Naravno gospodine Selakoviću, da mi nismo mislili ništa protiv tih ljudi koji su tehnički napisali ovaj zakon. Pored vas je gotovo čitavog dana sedeo gospodin Ćosić, on je sedeo u ovom parlamentu i u prošlim sazivima, radio zakone. Neke zakone smo sa njim popravljali, neki su bili dobri, neki su bili loši, ali nije problem, ili nije pitanje da li oni tehnički umeju da napišu zakon. Da li će napraviti obrazloženje ovog zakona, Zakona o ministarstvima ili bilo kog drugog zakona koje će imati nekakve rečenice. Samo kada nema političke odluke i političke volje iz ovog zakona, kada on ne izražava suštinsku volju da se reformiše država, da se reformiše način mišljenja u javnoj upravi, da se javna uprava smanji, da ona bude efikasnija, pa da vam ne izgleda opis nadležnosti svakog ministarstva sa po pet, šest, sedam paragrafa, kao da je država svemoćna, a zato što je svemoćna na papiru, zato je ovoliko neefikasna, nego da to bude moderna, savremena, liberalna, da tako kažem, makar u smislu nadležnosti evropska vlada, onda na kraju dobijamo ove besmislice koje je u prepodnevnom delu citirao gospodin Jovanović, ali bi mogao da ih citiram na još nekoliko mesta. Kaže gospodin Vučić, to je možda jedna rečenica, nije gospodine Selakoviću, skoro čitavo obrazloženje je takvo. Evo, mogu i da vam pokažem, ima onaj deo obrazloženja našeg zakona koji govori o tome da li su uključivani javnost, ko je zainteresovan, itd. Pa vi kažete u ovom predlogu – ovaj zakon je sačinjen u saradnji sa predstavnicima zainteresovanih organa, a koja je ostvarena u postupku pripreme ovog zakona. Šta to znači, molim vas gospodine Selakoviću? Jesu ministarstva u Vladi bila zainteresovana, pa ste vi međusobno razgovarali i na kraju ste došli do zaključka da je najbolje da budu razdvojena Ministarstvo finansija i Ministarstvo ekonomije. Kada ste ovako napravili obrazloženje, izgleda kao da je Ministarstvo ekonomije i finansija, odnosno privrede i finansija sadašnje. Znači, Mlađan Dinkić, predsednik URS, došao kod vas i kod drugih ministara i rekao – vidite stvarno mislim da nije efikasno da bude ovako organizovana Vlada i moje Ministarstvo i predlažem vam da razdvojite Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede, a da u istom trošku i mene izbacite iz Vlade. Pošto niko od nas nije od juče, naravno da gospodin Dinkić to nije uradio, nego ste vi zbog toga što nijednu drugu promenu niste uspeli da uradite u Vladi, zbog toga što imate međusobna politička, a ja bih rekao politikantska ucenjivanja, došli dotle da napravite izmene za koje vi kažete da su manje-više tehničke, gospodin Stefanović sve vreme priča da one zapravo vode, ovo je uslov za suštinsku, dubinsku, najveću rekonstrukciju politike u istoriji, gospodin Đorđe Milićević, zamenik šefa poslaničke grupe SPS kaže da ovo nisu samo tehničke izmene i da one postavljaju jedan model za sve buduće vlade, tri minuta nakon njega gospodin Jovanović iz istog SPS kaže, da su ovo manje-više normativne promene i da one ne zadiru u suštinu. Zbog toga smo zabrinuti gospodine Selakoviću. Zbog toga mislimo da Lazar Krstić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu koga je pre nekoliko sati, kao kandidata za ministra poljoprivrede predstavio gospodin Vučić, a nemaju ama baš nikakve šanse u ovakvoj organizaciji države. Zamislite, kako će izgledati Krstiću, ili bilo kom takvog profila, nekome ko dolazi iz takvog poslovnog, a pre toga obrazovnog ambijenta, kako će izgledati ovaj spisak nadležnosti Ministarstva finansija ili nekom drugom u Ministarstvu privrede? To nije država, to je levijata. To drži svaku poru naših života i pokušava da ih rekonstruiše. Zato ne mogu da pomognu ni ministri Margaret Tačer, ni ministri u Blerovoj Vladi, bez obzira koliko su oni bili uspešni u nekim drugim vremenima, u jednoj drugačijoj zemlji, u drugačijim epohama i bez obzira koliko su oni lično, profesionalno, politički makar neki od njih, na kraju neslavno završili i u tim sistemima u kojima su radili. Zbog toga je bilo toliko bitno da kažete šta je sadržina te promene. Naravno da je problem ako ste 20 ili 25 godina vodili, kreirali ili makar tapšali i podržavali pogrešnu politiku. Naravno da niko od nas nije ludak i da neće ceniti ako danas kažete da ste u nečemu od toga pogrešili, ali gde je ona sposobnost da danas napravite korak dalje? Svi mi nešto u životu valjda učimo i čitamo. Toliko se priča o tim britanskim primerima, pa kada su tako katastrofalno izgubili laburisti krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih oni su shvatili isto ono što ste vi shvatili 2007. ili 2008. godine, da više tako nešto ne može pa su promenili politiku. Nisu narednih 20 godina pričali o tome kako su promenili politiku i odustali od nekih starih principa, nego su napravili još tri koraka napred u odnosu na ono što je Tačerova radila 13 ili 14 godina. To se očekuje i od vas. Toga ovde nema gospodine Selakoviću. Nemojte ovde da pričamo o tome da li je demokratija ili autokratija kada postoje izbori sa više stranaka. Juče ste na glavnom odboru rekli da sada želite da nadoknadite sve ono što je propušteno u 25 godina loše politike. Prvo, naroda nije bilo 25 godina, postoji Vlada koja je radila od 2001. do kraja 2003. godine koja je bila vrlo reformska i prva probala da promeni čitav niz stvari, koja je imala jasan koncept. Prvo to nije tačno. Pitajte ovde gospodina Đelića kada je ovde prvi put govorio krajem 2000. i početkom 2001. godine, više nego deset dana ranije se znalo ko su ministri. Dobio je mandat 22. januara 2001. godine od predsednika Vlade, izašao je sa tog sastanka i rekao koliko će imati članova Vlada i šta su osnove njenog programa, 24. januara je odveo kandidate za ministre na pregled, a 25. je Srbija dobila reformsku Vladu. Kakva je sličnost između toga i onoga što vi radite gospodine Selakoviću? Kada smo kod 25 godina, 20 godina od tih 25 godina smo imali uredno izbore desetina partija, višepartijski sistem i svi ti za koje danas kažete i za većinu sa pravom da su napravili katastrofalne greške, da su ulenjili društvo, da je nestala politička i svaka druga kondicija u društvu, da smo strašno zaostali tu pobeđivali na nekim izborima gospodine Selakoviću, ili su makar imali kakvu-takvu većinu skrpljenu kroz neku koaliciju u ovakvoj skupštini, pa su ipak zemlju doveli dotle. Dakle, nije stvar u tome da li imate većinu i da li imate podršku, nego je stvar u tome za šta tu podršku želite da iskoristite i da li ćete napraviti sistem, ličnu popularnost, stranačku popularnost, da napravite sistem koji će raditi nezavisno od vas lično ili od neke sledeće vladajuće garniture ili to nećete učiniti. Ako to ne radite onda je ovo isto što i 2011, pre toga 2008, pre toga ne znam koja godina, bez obzira kako se naše, vaše ili bilo koje stranke u ovoj zemlji zovu. Zbog toga je neverovatno da danas ovde nema premijera. Nije ovo tehnički akt. Gospodin Vučić je bio ovde u jednom delu sednice, ali uglavnom je govorio o tome šta on lično misli, šta on lično želi. Da li vam ne smeta što se taj deo toliko razlikuje od onoga kako su vaše ostale partijske kolege pa i vi lično govorili u prepodnevnom delu sednice? Kako će funkcionisati takva zemlja, kako će funkcionisati bez obzira na to kolika bude većina sledeće nedelje? Vi kažete u ovom predlogu zakona da u stvari da želite da grupišete poslove po sličnosti, a onda ste razdvojili dve najsličnije grupe poslova koje su vezane za Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede. Ima još nekih sitnih nadležnosti za vaše ministarstvo i nešto što će raditi Ministarstvo spoljnih poslova. Ne znam ni šta je do sada radio gospodin Mrkić, a ne mogu ni da zamislim šta će raditi u budućnosti. Sami ste digli toliko visoko lestvicu. Vi mislite kada kažete da nije opozicija izvršila dovoljan pritisak i naterala vas da radite rekonstrukciju, nego ste to sami uradili, da ste pohvalili sebe. Ne, kad se rekonstrukcija ovako završi, vi ste uništili sebe, upropastili ste sebe, jer to znači da niste uspeli da sprovedete ni deo od onoga što ste želeli. To su pitanja na koja vi ne možete da odgovorite, gospodine Selakoviću, u ovoj Skupštini i ovo nije moja lična opaska prema vama. Vi niste ni premijer, niste ni šef svoje stranke, niste neko ko je odlučivao kako će izgledati i ovaj zakon i rekonstrukcija Vlade na kraju. Probajte da na njih odgovorite. To će jedino imati smisla. Inače ćemo provesti još nedelje u raspravi oko toga jedne i druge potpredsednice SPS i SNS, jednog i drugog predsednika stranke, a sve to možete da rešite ili između sebe na Vladi, pošto ne možete da rešite, zbog toga je bilo, gospodine Selakoviću, bolje da smo išli na izbore sada nego to što ćemo na njih ići u decembru. To je ključni trošak za ovu zemlju. Pustite poverenje u anketama. Ključno poverenje je na berzi i tamo gde se kupuju naši državni papiri. Poslednji put ste petogodišnje papire uspeli da prodate 7%, a pre desetak dana trogodišnje zapise malo više od trećine. To je najgori pokazatelj rada ove Vlade. Hvala.

Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, s pažnjom sam ispratio izlaganje mog prethodnika i mogu da kažem da je i on sam bio nedosledan u nekim stvarima. Poštujem nešto što je on rekao i mogu da iznesem u svojstvu ministra pravde i državne uprave i nekoga ko je i stručno lice i vodi računa o funkcionisanju državne uprave i neko svoje mišljenje. Ako imate neki problem, a taj problem prerasta u ozbiljan i veliki, onda morate da pratite i genezu tog problema, kao što to lekari rade kod bolesti, a bolest u sistemu srpske državne uprave počinje onoga trenutka kada je pre nešto više od decenije počela njena politička, bolje reći politikanska feudalizacija i njeno cepkanje u neprirodne celine, počelo natenane, polagano, a onda došlo do razmera do kojih je došlo. Vi ste počeli pričom o nepostojanju ministarstva za zaštitu životne sredine. Zaista, i ono što je rekao prvi potpredsednik Vlade, ono što je rekao jedan broj narodnih poslanika ovde stoji, ali to nije jedini nedostatak važećeg Zakona o ministarstvima. Tih nedostataka ima više. Ali, kao čovek koji je iskusan u politici, koji je jedan od najsavesnijih narodnih poslanika, vi vrlo dobro znate da je nažalost u Srbiji poimanje Zakona o ministarstvima u prethodnih 23, 24 godine poimanje kao prevashodno par ekselans političkog pitanja. U uporednoj praksi u nekim zemljama postoji Zakon o ministarstvima koji je na nivou Ustavnog zakona ili je čak broj i naziv svih ministarstava unet i u sam Ustav. Oni nisu mogli, niti mogu biti predmet političke trgovine prilikom formiranja novih vlada. Da li ovde postoje nedoslednosti u važećem zakonu? Postoje. Da li postoje u Predlogu zakona o izmenama i dopunama? Da li je to dovoljno veliki korak da se taj problem prevaziđe? Složićemo se, nije. Da li je korak koji vodi ka tome? Jeste. Evo vam ga očit primer. Pomenuli ste i sami da se pored razdvajanja finansija i privrede ovaj zakon tiče i preciziranja i dopune određenih nadležnosti iz delokruga Ministarstva pravde i državne uprave. Tako, recimo, nakon potpisivanja beogradskog sporazuma i prilikom prenošenja određenih nadležnosti sa nivoa savezne države na republički nivo, našlo se normativno regulisanje svojine, svojinsko pravnih odnosa i drugih stvarnih prava, prešlo je sa nivoa saveznog Ministarstva pravde na republičkom nivou na Ministarstvo finansija, po meni malo neprirodno. Kao što je, činjenično proverljivo, isti slučaj, nije tako prenošeno, ali je isti slučaj da se nije nalazilo tamo gde treba, recimo, nije se nalazila analiza efekata propisa, pa je tako analizu efekata propisa sprovodilo Ministarstvo finansija. Zbog nekog programa Svetske banke koji je doveden u to ministarstvo. U mnogim zemljama zapadnih demokratija, kada se uticaj Ministarstva pravde, kao što je svojevremeno bilo kod nas, i formalno svede na minimum, kada je u pitanju pravosuđe, Ministarstvo pravosuđa, odnosno pravde se transformiše u glavnog normativca u sistemu državne uprave. Prirodno je da negde ta nadležnost bude analiza efekata propisa, ne samo finansijska analiza nego sveobuhvatna, da bude u tom ministarstvu. Ne možete mi reći da u ovoj Vladi postoji ministarstvo gde su kao kod nekog mitskog bića sakupljene različite nadležnosti, kao što je to recimo bilo ministarstvo, a onda dok mu samo kažete naziv – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu ili Ministarstvo vera i dijaspore. Kakve to veze jedno sa drugim ima? Ali, to su sve bila ministarstva koja su postojala u Srbiji, zato što je takva bila vladajuća politička volja, kao i Ministarstvo poljoprivrede i trgovine. Opet kažem, pogleda se geneza, pa se vidi kako su ministarstva nastajala i kako je to išlo. Kao ministar koji se bavi i organizacijom u čijem je delokrugu i organizacija i sistem funkcionisanja državne uprave, mislim da to nije dobro. Mislim da moramo da težimo ka tome da imamo jedan fiksni broj ministarstava, da to budu ministarstva sa delokruzima nadležnosti koji se neće menjati kako koja većina bude stupala na funkciju. Ali, za to je potreban jedan široki društveni konsenzus i jasna politička volja. Do nje nije lako doći.

Pozvali ste se na Vladu iz 2001. godine. Da je tada postojala ta politička volja da se tako nešto dobro uradi za celu državnu upravu, verovatno bi bilo urađeno, ali nije urađeno baš zato što je to izuzetno teško. Pre 24 godine Ministarstvo pravde Srbije je imalo ukupno 80 zaposlenih. Danas ih ima 164. Garantujem da je pre 24 godine to ministarstvo imalo mnogo jači kadrovski potencijal nego što ga ima danas. Ja sam na čelu tog ministarstva. Sačekali su me ljudi koji su ispratili moju prethodnicu, a verovatno ispratili i njenog prethodnika. Naša javna uprava, globalno gledano, je u izuzetno teškom stanju, ali to je oboljenje koje ona vuče već dve decenije i rezultat mnogo čega. Svakako da će biti jedan od glavnih predmeta našeg interesovanja i rada u ovom budućem periodu, pa prema tome, i kroz izmene i dopune ili donošenje potpuno novog Zakona o ministarstvima. Kao što sam rekao, zalažem se za to da imamo ministarstva čiji se delokrug neće menjati od vlade do vlade, da utemeljimo i njihov broj, da utemeljimo i njihove nadležnosti i da to bude nešto oko čega ćemo se svi usaglasiti, ali za to je potrebna jasna politička volja. Ne možete očekivati da se predlaže Skupštini zakon za koji znate da neće biti usvojen. Čemu to vodi? Uzgred, kad kažem – bilo je kolizije, prozivali ste ljude iz jedne poslaničke grupe, iz jedne političke stranke, koji su iznosili oprečne stavove, da li neko ministarstvo treba da postoji ili ne. Mislim da nam je to pravi put. Da li tome treba da težimo? Treba tome da težimo. Treba da težimo da nam postoje jasno definisane nadležnosti i nekada se tu kod nas, bez obzira da li je to bio, to moramo da priznamo, da li je to bio jednopartijski ili višepartijski sistem, ovakav ili onakav, u toj se oblasti znao neki red. Teško je opet dovesti to na pravi put. Mislim da ovaj zakon može da bude usvojen.

Ovde smo definisali bolje nadležnosti tog ministarstva koje se sada razdvaja u dva ministarstva, zato se tu i pominje Ministarstvo pravde i državne uprave, jer su svojevremeno neke nadležnosti koje su tom ministarstvu pripadale prenete u druga, konkretno u Ministarstvo finansija.

To Ministarstvo pravde koje se zvalo Ministarstvo pravde od početka devedesetih, ono je obavljalo poslove i iz delokruga ne samo pravde, već i uprave, državne uprave i lokalne samouprave. Nije mu ime to oslikvalo, ali su svi ti poslovi bili koncentrisani upravo tu. Neko bi rekao možda da regionalni razvoj treba da bude u privredi. Postoje različiti modeli, kako bi možda trebalo da budu grupisani poslovi državne uprave koncentrisani u određenim ministarstvima, ali ovaj zakon je u Srbiji već 20 i više godina par ekselans političko pitanje i ono oko čega se postigne politička volja, to bude oslikano ovim ministarstvom. Možemo da vodimo raspravu da li je to dobro ili nije. Ja i stručno i lično mislim da to možda nije dobro, ali to se pokazalo u praksi srednjeevropskih i istočnoevropskih zemalja koje su prolazile kroz taj jedan period vaspostavljanja svog višestranačkog parlamentarnog sistema, kao nešto kroz šta su sve, manje-više, prolazile. Uveren sam da ćemo i mi brže proći u periodu pred nama kroz tu fazu i da ćemo uspostaviti jedan sistem gde će se znati stalnost institucija, stalnost nadležnosti, stalnost delokruga. Prema tome, ne bih rekao da je ovaj zakon ni neozbiljan, ni smešan, ni politički površan, već predlog zakona o izmenama i dopunama jeste korak dalje ka uspostavljanju nekog boljeg sistema. Možete da kažete da ste očekivali više, možete da kažete da je moglo da bude bolje, ja sam uveren da će biti bolje. Gospodine Korać, vi ste hteli povredu Poslovnika, je li tako?

Rekao je da nije bilo političke volje. To što ste vi rekli je ispravno, ali to je u jednoj državi koja je dovršila svoj proces transformacije i predstavlja neku vrstu stabilne države. Vi ste se pozvali na jednu drugu državu koja je bila stabilna, ali to je bila jednopartijska država, sasvim fiksirana, imala je i dobre i loše strane. Vi često formirate ministarstvo da bi dovršilo neki posao koji je bio potreban u zemlji koja počinje stvarnu tranziciju. Primer, da li imate Ministarstvo informisanja? Da, ako imate da donesete Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, Zakon o radiodifuziji itd. Ministarstvo vera, većina evropskih zemalja ga nema, ali zato što ne menjaju zakon o verama, nego se male dopune vrše. Evo, ja ću vam postaviti pitanje – ima li većina evropskih zemalja Ministarstvo za evropske integracije, zemalja koje su u EU? Formirate ministarstvo zato što je to jedan ozbiljan, ogroman posao koji država mora da obavi. Samo pravim jednu primedbu. Kada vi govorite da se menjaju, tačno je da postoje političke nagodbe i da su postojala i nakaradna ministarstva i da su izmišljana ponekad ministarstva, da bi neko dobio svoju poziciju u vlasti, pa metni onda da bude ministar bez portfelja. Poenta je da su neka od tih ministarstava formirana zato što je bio ogroman posao koji su morali obaviti i to ministarstvo je imalo zadatak da ga obavi. Posle toga, kada je taj posao završen, zapravo ministarstvo više nije imalo razloga da postoji. Ali, prethodne vlade, pa i ta vlada u kojoj sam ja bio, ona je konstituisana tako zato što je neki posao morao biti obavljen. Još jednom postavljam pitanje – imaju li evropske zemlje Ministarstvo za evropske integracije, ima li Nemačka, ima li Engleska?

Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, bez želje da protivurečim tome što ste rekli, postoji broj ministarstava koja su prisutna u svakoj višestranačkoj parlamentarnoj demokratiji. Upravo govorim o tome da su u prethodnom periodu poslovi iz delokruga tih ministarstava deljeni i pridodavani tamo gde im „prirodno“ nije bilo mesto. Ta vlada koju smo pomenuli i vi i ja je imala Ministarstvo za privatizaciju i nesporno je, u vlasničkoj transformaciji, u društvu u tranziciji, to je jedan posao kome je potrebno posvetiti veću pažnju. Možemo da vodimo polemiku o tome kako je ono radilo, da li je radilo dobro, da li je radilo loše, ono je negde formirano na uštrb jednog ministarstva koje, nažalost, više ne postoji, a nekada je postojalo, koje danas možda ne bi imalo čime da se bavi, a to je bilo Ministarstvo industrije, jer je decenijama pre toga u Srbiji postojalo Ministarstvo industrije. Nisam govorio o poslovima koji se javljaju ad hok za jedan period. Imali smo Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, pa ga više nemamo. Imamo Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine. Govorio sam o tim ministarstvima gde su se, kao što sam malopre rekao, imali ste dijasporu i vere u jednom ministarstvu, imali ste ljudska, manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, opet u jednom ministarstvu. Zato što je u tom trenutku postojala politička volja da se neki poslovi saberu na jedno mesto, gde ćete retko naći primer neke države da to postoji, kao što ste i rekli, Ministarstvo za evropske integracije. U potpunosti se slažem sa vama. Nemaju ga države koje su već dostigle taj stepen, nivo evropskih integracija, jer im to nije potrebno kao posebno ministarstvo, ali sam rekao da u onom trenutku, možemo da se složimo prateći istoriju našeg parlamentarizma, da pre 2001. godine niste imali slučaj Vlade u onih desetak godina, Vlade u kojoj je bilo 15, 16, 17 ili 18 stranaka. Možda jeste, možda nije, ne sećam se baš da je bio toliki broj. To je onda rezultiralo takvim nečim. Nije se to dogodilo, to razrođavanje srodnih delokruga, preko noći, išlo je to polako. Kažem, nešto što je uređena država, čemu treba da težimo, ovaj zakon o izmenama i dopunama zakona jeste mali korak ka tome. Da li je to nešto epohalno, veliko? Nije, ali za nešto veće, nešto epohalnije, nešto bolje, potrebna je veća politička volja i širi konsenzus. Znam gospodine Selakoviću, ali pričamo o ozbiljnim stvarima i zemlja je u ozbiljnom trenutku. Pa, nemojte to tako, za neke ozbiljnije i krupnije stvari potrebna je veća politička volja. Ko je protiv oštrijih reformi? Zato vam kažem, poštenije je da idete na izbore, da svi idemo na izbore. Da tu kažemo kakvu između ostalog i državu i ministarstvo hoćemo, pa onda valjda da prave vladu one političke grupacije i opcije koje se u tome slažu, ili su makar slične. Ko vama pravi problem? Za Ministarstvo ekologije smo utvrdili da nema problema između jednog dela SNS i SPS, koliko sam shvatio. Jel problem politička pozicija Milana Bačevića, nekoga ko stoji iza njega? Ima još deset takvih primera, da ne idem redom. Zato vam kažem da niste vi najbolji predstavnik za ovu tačku. Mislim da jeste političko pitanje i zato što je tako poslednjih dvadeset i nešto godina, a i po svojoj prirodi je političko, zato što vi precenjuje značaj državne uprave u užem smislu reči u reformama. U zemlji koja je ovoliko razorena, prave reforme, one duboke reforme u društvu, u shvatanju potiču iz političkih okvira, krugova, a onda ih eventualno sprovode manje ili više sposobne, savesne, brojne državne birokrate. Vi kažete, gospodin Vučić to kaže – hoćemo da smanjimo deficit, hoćemo da smanjimo zaduživanje, da prepakujemo dugove, da promenimo strukturu javnih preduzeća. Pa jesu li birokrate u Vladi, u jednom, drugom ili trećem ministarstvu napravile deficit od skoro dve milijarde evra, ili je to posledica činjenice da država ne može više ništa da proizvede? Da se gazi godinama ovde privatna svojina i privatna inicijativa, kao nesporno najzdraviji izvor i ličnog i društvenog bogatstva. Nije kriv direktor Uprave za javni dug zbog toga. On čovek pokušava i relativno uspeva da prodaje te papire, ali ne može to da uradi u ime zemlje koja se ovako raspada. A za taj raspad su krivi političari. I zbog toga je moja argumentacija, gospodine Selakoviću, bila ovakva, i zbog toga sam insistirao na ovom jednom primeru jer mislim da bi on mogao da pokaže i opšti model propasti vašeg koncepta rekonstrukcije Vlade. Hvala. Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojimirović. Poštovane koleginice i kolege dati svoj mali doprinos ovoj raspravi, koja je jutros počela veoma burno, pa je tu bilo i rečenica da je ova podela Dinkića na pola, da je ovo zakon o rekonstrukciji Vlade i na kraju smo došli do toga da su ovo samo izmene i dopune Zakona o ministarstvima. Pitanje koje je postavio kolege Bojan Đurić je veoma interesantno, vezano za Ministarstvo ekologije. Evo i ja se slažem da je trebalo da bude u ovom Predlogu izmena i dopuna Ministarstva za ekologiju. Ali, to je moje lično mišljenje. Neko će reći, pa to je predložio i Borko. Pa šta ako je predložio Borko. Za svaku dobronamernu ideju uvek sam spreman da je prihvatim. Imam ja i drugo viđenje. Po meni Ministarstvo prosvete, nauke, tehnološkog razvoja informatičkog itd, ja bi podelio na Ministarstvo obrazovanja i vaspitanja, jer odavno je vaspitanje izbačeno iz naših škola. Posebno bi postojalo Ministarstvo nauke. Ali kažem, to je moje lično mišljenje. Nas ima ovde 250, kada bi svi dobili tu slobodu da napravimo predlog ministarstava u Vladi verujem da ne bi bilo dva poslanika koji bi dali potpuno isti predlog, a pogotovo kada bi trebali da damo i opis poslova tih ministarstava koja ona trebaju da izvršavaju. Kolege iz SPS, isto kao i kolega Vučić su, odnosno jedan od njih Neđa, je bio mišljenja da je trebalo uvesti Ministarstvo za ekologiju. Ali to su njihova privatna mišljenja isto kao što je i moje pojedinačno mišljenje. Oni koji su kreirali ovaj zakon, odnosno koji su imali tu snagu da predlože taj zakon nisu mogli da iznesu nešto što je maksimalno, nego su dali u ovim trenucima optimalno rešenje, znači rešenje koje uz neka ograničenja pruža mogućnost da se postigne nešto što je zajedničko. Isto tako vezano za tu efikasnost Vlade. Mnogi od vas, a i mnogi u mojoj stranci kažu, Vlada će biti efikasnija ako bude manje ministarstava. Broj ministarstava uopšte ne određuje efikasnost Vlade. Vlada je efikasna onoliko koliko je sposobna da realizuje ciljeve koje je postavila. Niko od nas i niko od građana ne bi imao ništa protiv da Vlada koja ima i 20 i 30 ministara opstane ako bi oni mnogo bolje živeli. Prema tome, na nama je da se izjasnimo o zakonu, odnosno izmenama Zakona o ministarstvima koji su danas na dnevnom redu. Osim toga neki poslanici su ovde predlagali, odnosno tražili personalna rešenja. Pa, personalna rešenja treba da prikaže onaj koji je dobio mandat da sastavi Vladu, to je premijer. Njegovo je pravo da izabere svoje saradnike, odnosno da napravi tim ministara sa kojima će da radi. Normalno, uz saglasnost i saradnju svojih koalicionih partnera. Ubeđen sam da će premijer blagovremeno u danu kada bude ovde na dnevnom redu rasprava o Vladi izneti predlog članova Vlade i da će svako od njih biti ovde spreman da odgovori na sva naša pitanja i da ponese deo odgovornosti za ministarstvo koje prihvata. Na one primedbe koje se odnose na to zašto nismo odmah raspisali izbore. Mnogo puta je rečeno da smo se vodili time da u ovom trenutku nam je mnogo važniji interes Srbije, nego naš partijski interes bez obzira na to koliko je naša popularnost po raznim istraživanjima u biračkom telu. Na kraju, nadam se da ćemo danas uspeti da uspešno završiti ovu raspravu vezanu za izmene i dopune Zakona o ministarstvima, a da ćemo u narednim danima nastaviti diskusiju o novoj Vladi i da ćemo tu biti još konkretniji. Hvala. Izvolite. Poštovano predsedništvo, uvaženi predstavnici Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nad predmetnim predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima najpre bih saopštio ono što držim da je njegova politička suština i rezultat političkog procesa koji on formalizuje. Ujedinjeni regioni Srbije, više nisu u Vladi Republike Srbije.

Naravno, URS nikada nisu bili, niti će sada biti, niti mogu biti opozicija Srbiji. Iako postoji jedna tendencija da se ovaj predmetni predlog zakona tumači prvenstveno u jednom sistemskom ključu kao izvan aktuelnih pitanja i političkih procesa relevantan, nisam sklon da ga vidim na takav način. Iako je u tom duhu imamo suštinskih primedaba osnovna je da smatramo da Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija ne mogu biti odvojeni makar u kriznom periodu. Najgrublje rečeno smatramo da je i najliberalnijim privrednim tradicijama Evrope. Kriza potvrdila neophodnost državnog subvencionizma intrevencionizma i da to nije moguće na bezopasan način obavljati bez duboke koordinacije sa Ministarstvom finansija, baš kao što ni ozbiljni fiskalni planovi u periodu krize ne mogu biti pravljeni bez neposrednih, direktnih, kompetentnih uvida u privredna pitanja makar u kriznom periodu. Ali, ovu temu ćemo ostaviti za raspravu u pojedinostima, na kojoj ćemo i sami priložiti svoje konkretne predloge. Ono što ostaje centralna tema je ono čime sam svoj diskusioni prilog i počeo. URS kojima je upravo pomenuto predmetno ministarstvo, a sada podeljeno i pripadalo, nikada nisu krili činjenicu da nisu najveća partija u Vladi Republike Srbije od njenog osnivanja, da zapravo smo u ovu Vladu pozvani, mnogo puta smo sami potencirali da naši glasovi u parlamentu nisu odlučujući i da Vladina skupštinska većina i bez URSima dovoljno glasova, da donese odluke i zakone koje želi doneti. Zbog toga, kada nam se premijer koji nas je i pozvao u Vladu zahvalio na dosadašnjoj saradnji, jasno smo rekli da tu nema apsolutno nikakve drame po URS, niti smo ozlojeđeni, niti smo ljuti, niti smo uvređeni. Odmah je pala reč da ćemo biti konstruktivna opozicija. Iako u srpskom jeziku reč „opozicija“ stoji sasvim prihvaćeno i razumemo je odlično, bojim se da oko reči „konstruktivan“ još uvek ne vlada potpuni dogovor šta bi ona imala za značiti. To da razjasnim, konstruktivan karakter URS znači da ćemo voditi principijelnu, odnosno programsku politiku, to je deo i one napomene s početka da Srbiji nećemo biti opozicija, da nećemo svoja stanovišta zasnivati na personalnim pitanjima i nećemo se određivati prema zakonskim predlozima i idejama u zavisnosti od toga od čega potiču, već prema tome kako stoje ta pitanja u odnosu na program URS, kako mi principijelno, ideološki i programski odgovaramo na te teme. Ako je ovo nekome nejasno, ja bih pojasnio konkretnim primerom, da ne bi bilo, pošto su primeri uvek konkretni, uvređenih, uzeću lični primer.

Zašto? Zato što smo za razliku od viđenja da je to samo jedna od mogućih političkih platformi imali jasnu svest o tome da to nije jedna od mogućih političkih platformi, već jedini okvir u kojem će se odigravati politika Srbije.

To je zapravo duh iste one platforme koju sam potpisao kada sam potpisao platformu „Preokreta“, svejedno što su jedan tekst pisali predstavnici jedne partije i političke opcije, a potom zakonske predloge predlagali predstavnici drugih partija. Reč je o principima i političkom programu, da Beograd i Srbija moraju prestati da neguju problem KiM, da zarad sopstvene perspektive moraju pristupiti rešavanju tog problema međunarodne zajednice na vlastitom tlu, a u interesu bržih evropskih integracija i napredovanja Srbije i u interesu njene budućnosti i generacija koje dolaze. Svaki predlog Vlade Republike Srbije koji bude u tom ključu došao na menй Narodne skupštine, sasvim sigurno, imaće podršku URS. Mi, međutim, imamo i određenu brigu. Zabrinut sam. Od oktobra 2000. godine, od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2008. pogotovo, a nakon dobijanja statusa kandidata i očekivanja datuma početka pregovora o pristupanju Srbije EU, svi relevantni politički događaji u Srbiji imaju evropski kontekst. Upravo i tekuća rekonstrukcija Vlade Republike Srbije, hteli mi to ili ne, njeni kreatori želeli da upišu to značenje ili ne, mora biti shvaćena i u evropskom kontekstu. Mi smo tako učestvovali do sada u Vladi Republike Srbije. Znali smo da u toj heterogenoj, obimnoj koaliciji, URS predstavljaju jedinu političku partiju vladine većine koja je udenuta u sasvim realan evropski politički kontekst. Od svih partija vladine većine URS su jedini akter evropske političke scene, budući da smo punopravni članovi EPP Evropske narodne partije, evropske porodice političkih partija umerene desnice. To je, čini mi se, bio jasan znak zbog neprijatnih iskustava i sećanja iz 90-ih godina pojedinih partija vladine koalicije, da to nije Vlada koja svoje jedinstvo gradi na zajedničkoj političkoj prošlosti, već je upravo prisustvo URS bilo znak da je to Vlada koja svoje jedinstvo i svoju politiku gradi na zajedničkoj percepciji evropske budućnosti Srbije. Nakon zahvaljivanja URS-u na učešću u radu Vlade, ne znam kako će stvar stajati po ovom pitanju. Druga, još veća briga je što primećujemo da u političkom životu Srbije raste nivo političkog monologa, a nestaje dijalog, kao prostor i uslov demokratskog procesa u unapređenju svih životnih pitanja i tema. Nasuprot monološkom diskursu, URS će sada, uz zahvalnost što smo imali priliku taj teret da nosimo, rasteretivši se bremena odgovornosti za učešće u Vladi, moći više vremena da posvete negovanju političkog dijaloga u demokratskoj političkoj praksi Srbije. Sa radošću očekujemo gospodina Dinkića, gospođu Suzanu Grubješić i gospođu Vericu Kalanović u poslaničkim klupama, uz čestitke za sve što su uradili i napomenu da URS hoće biti opozicija Vladi Republike Srbije, ali nikad interesima građana Republike Srbije, svih sela, varoši, krajina u kojima oni žive. Hvala. Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, današnji predlog izmene i dopuna Zakona u kome se praktično deo finansija i deo privrede razdvaja u posebna ministarstva treba da naiđe na opštu podršku svih poslanika iz prostog razloga što mi već funkcionišemo u dva skupštinska odbora koja su razdvojena. Jedan je Odbor za budžet i javnu potrošnju, a drugi je Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Ono što su svi članovi odbora kojim ja predsedavam, odnosi se na privredu, imali prilike da vide, to su izveštaj Agencije za privatizaciju, to su oblasti kojima praktično ovo ministarstvo se samo bavilo, jer nije imalo vremena da se u jednom razvojnom pravcu bavi i razvojem turizma, rešavanjem pitanja društvenih preduzeća, koja još uvek nisu privatizovana, pitanje privatizacije koje mora da se završi do kraja 2013. godine, kojim smo se obavezali, razvojnim projektima koji će biti finansirani od strane EU, a sada praktično kroz ovu izmenu i dopunu zakona, kroz formiranje Ministarstva za privredu imaćemo prilike da se ozbiljno pozabavimo svim ovim problemima. Jedan od najvećih problema praktično u društvu su preduzeća u restrukturiranju, kod kojih na neki način suštinski država ima određenu obavezu. Ali, s druge strane mi imamo veliki problem, iz prostog razloga što ta preduzeća tavore, žive na osnovu onoga što im država daje, a ništa nismo učinili da ih osamostalimo u finansijskom smislu, i pustimo na tržište gde bi oni mogli da funkcionišu sami. To je jedan veliki posao, jer tih 170 preduzeća u restrukturiranju vuku jedan veliki broj zaposlenih ljudi, koji praktično žive na ivici egzistencije, u jednoj neizvesnosti, da li će biti prodati ili će na kraju postati vlasništvo države. Ono što je važno još reći, da su sednice dva odbora držane zajednički, upravo iz razloga što su postojale različite inicijative i sindikata i Asocijacije malih i srednjih preduzeća, i Unije poslodavaca, da se mnogi gorući problemi u društvu, a to su reforme u samoj privredi, reforme u javnom sektoru, na neki način konstruktivno pokušaju da se reše do kraja ove godine, stavljajući jednu platformu u program koji ćemo moći zajednički kroz jedan politički konsenzus, što je bilo prvi i osnovni uslov da bi do ovoga rešenja došli. Ono što je na kraju važno reći da se ovde od strane nekih opozicionih stranaka čulo da ovim izmenama i dopunama nije se obraćala pažnja za industrijski razvoj i da nigde nije ni pomenut taj industrijski razvoj, treba samo reći da upravo preduzeća koja su u fazi restrukturiranja i mi smo u Skupštini Srbije imali javno slušanje na temu rešavanje problema u metalskoj industriji, suštinski pokazuju dadanašnja ekonomija se preko 60% zasniva na sektoru usluga, a da onih ostalih 40% ide sektoru proizvodnje roba. To je taj problem u kome u jednom diskontinuitetu se Srbija našla po pitanju industrijske proizvodnje u kojem jednostavno u toj privatizaciji, koja na neki način nije odrađena na adekvatan način, u poslednjih 10, 12 godina, i sa svim onim ekonomskim problemima koje je Srbija imala, pokazalo se da je potrebno da Ministarstvo privrede se odvoji suštinski i pozabaviti svim ovim problemima. Treba pozdraviti i taj deo da ministarstvo pravde će uzeti ovaj deo kojima se Ministarstvo finansija i privrede bavilo u smislu imovine koja će se sigurno definisati na kraju ove godine. Ono što treba istaći, a to je da reforma javnog sektora je jedan od najtežih zadataka koji nas očekuje a da prema statistici Republike Srbije otprilike oko 600 hiljada ljudi radi u javnom sektoru, koji podrazumevaju državnu upravu i javna preduzeća, 300 hiljada ima preduzetnika, 300 hiljada radi kao poljoprivredni proizvođači. Treba reći da 900 hiljada ljudi praktično rade u privredi. Ono što je interesantno, a to je siva zona. Računa se da oko 500 hiljada ljudi funkcioniše na sivom tržištu, odnosno radi, stiče određena primanja na mesečnom nivou, koja su zaista visokog ranga, i ne plaćaju državi nikakve dažbine i nisu nigde prijavljeni. To je problem koji nije samo problem Srbije, nego i zemalja u regionu, ali je problem sa kojim Srbija takođe mora da se suoči. Kada bi hteli da radimo reformu privrede i reformu Penzionog fonda, sve to odjednom, i reformu preduzeća u restrukturiranju, došli bi do toga da bi u nepripremljenom investicionom ambijentu mnogo ljudi ostalo praktično bez i jednog primanja, to jednostavno država ne sme da dozvoli. Zbog toga je, na kraju krajeva i podrška ovoj izmeni i dopuni zakona razdvajanje jednog ministarstva u dva i razdvajanje nadležnosti i to treba pozdraviti, podržati i sve ove ljude mlade koji će doći i praktično voditi ova ministarstva, rasterećeni od onih problema sa kojima mi imamo u smislu partijske podeljenosti u smislu određenih predrasuda, koje na kraju krajeva i kod samog poslovanja imamo. Ono što bih na kraju htela da vam kao neko svoje viđenje dam, a to je dosta smo slušali o izmenama i dopunama zakona i potrebi da se jedno novo ministarstvo oformi po pitanju ekologije, ja bih ga malo stručnije nazvala, po pitanju zaštite životne sredine, jer je to širi pojam od ekologije, ali ono što nas očekuje, to je otvaranje poglavlja 27. za tek tri godine. U te tri godine mi treba da pripremimo određena zakonska rešenja da bi smo otvorili to poglavlje. Ovaj parlament će igrati veliku ulogu o tome. Za sada je oko 230 zakonskih predloga prošlo ovaj skupštinski saziv, a da bi smo dostigli otvaranje poglavlja 27, biće potrebe da promenimo oko 30% ukupne zakonske regulative sa još 500 zakonskih i podzakonskih akata da bi smo pričali o poglavlju 27. Ono što je važno reći, da sada nije trenutak za izdvajanje posebnog ministarstva za te potrebe, iz prostog razloga što mi ne samo što imamo u tri ministarstva, nego u pet, u sedam dotičemo ovo poglavlje po različitim temama. Zbog toga u nekim državama EU ne postoji Ministarstvo zaštite životne sredine, u našem komšiluku je to bilo vezano za zaštitu životne sredine kao jedno siroče, niko ga neće. Zato što mnogo košta i to je ono što je jako važno reći, da je to ekonomska kategorija društva, to je pod jedan. Pod dva, što se tiče zaštite životne sredine, ona sad već prelazi u viši stepen u zemljama razvijenim EU, u tzv. „zelenu ekonomiju“ Prema tome, ako bi zemlje EU otvarale takvo ministarstvo, ono bi se zvalo ministarstvo za zelenu ekonomiju. Ono što je nama raditi, a to je pripremiti ekspertske timove, ekspertske grupe, zajedno sa svim predstavnicima državnih institucija, ako želite ozbiljno da se bavite bilo kojim segmentom društva, pa i ako je to zaštita životne sredine, onda je to jedini put. Iako sad to još uvek nije trenutak, treba to pripremiti na adekvatan način i onda staviti na jedno mesto sve ono što je potrebno da bi ste jedno poglavlje otvorili. Na kraju krajeva, moje kolege koje su dale određene predloge za svoja mišljenja, tako i ja sam eto izdvojila svoje mišljenje po pitanju zaštite životne sredine i smatram da u ovom trenutku izmene i dopune Zakona o ministarstvima sasvim prihvatljivo za ovaj trenutak koji politički, u kome mi moramo jako puno toga da uradimo i po pitanju implementacije Briselskog sporazuma, i po pitanju restrukturiranja javnog sektora, znači preduzeća u restrukturiranju i po pitanju određenih reformi, pa čak i penzionog fonda, odnosno stvoriti jedan ambijent u kome će penzioni fondovi moći da funkcionišu kao nekog poluoblika investicionih fondova, kao što je to odlika zemalja EU. Na kraju, smatram da bi svi poslanici trebali da podrže sve izmene i dopune. Logično je da opozicija nema interesa da podržava poziciju ovakvim zakonskim rešenjima, ali zarad postizanja konsenzusa po određenim pitanjima, ja sam sad samo navela pitanje zaštite životne sredine, ali mislim da i pitanje privrede traži jedan opšti konsenzus za donošenje određenih mera, mi smo to čuli od drugih poslaničkih grupa, smatram da bi bilo jako korisno i jako pametno da podrže ovakve predloge jer je ovo prvi korak ka, praktično, postizanju nekih uspeha u smislu razvoja, odnosno zaustavljanja propadanja srpske privrede, koliko toliko i dovođenje investitora za razvoj, za podizanje ekonomskog razvoja, pa makar sledeće godine. Hvala. Bojan Đurić, povreda poslovnika. Niste reagovali kada je gospođa Tomić rekla da opozicija nema interes da podrži ovakav zakon čak i kada bi on bio dobar. Otkud vam ta ideja da opozicija nema interes? Vi ste rekli da moramo da radimo reformu penzionog fonda i da ono funkcioniše u jednom delu kao neka vrsta investicionog fonda ili skupa različitih fondova. Da ste došli pred nas sa tom inicijativom, mi bismo to možda podržali, samo nam je onda čudno da to radi Vlada u kojoj je PUPS i Milan Krkobabić. Znači, ja vam to govorim. Dođite, tražite podršku, pravite Vladu sa onima koji se sa vama slažu u tim ključnim stvarima, a nemojte da pravite Vladu sa onima koji su protiv toga. Zbog toga ne možemo da podržimo ovaj zakon, zato što u njemu, recimo, nema ni milimetar šanse da se desi reforma penzionog fonda. Dakle, nema interesa u vladajućoj koaliciji da napravi dobar zakon, to bi bila ispravna formulacija. Izvinjavam se. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća. Uvažena predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, najpre čestitke na toj vrsti hrabrosti i izdržljivosti koju ste danas pokazali, naročito kada se uzme u obzir činjenica da je ovde danas trebao da sedi i gospodin premijer, pretpostavljam da se pakuje za Brisel, za svoj sutrašnji put, a u isto vreme i gospodin Vučić, koji nas je udostojio sa svojih sat i po vremena i onda opet, ponet nekim državnim obavezama koje su daleko važnije od sedenja u parlamentu, verovatno otišao. Voleo bih da polemišem sa njim, naročito o iskazanom stepenu prisnosti sa DSS, o čemu ja ne znam ništa kao član predsedništva, ali moguće je da postoje stvari koje ja ne znam. Nakon ovakvog ispada i istupa, kako god hoćete, samo mogu da postavim pitanje - kada ćemo se mi to uzeti? Isto tako bih rado polemisao i sa tezom da su sve naše primedbe nedobronamerne. Dragi prijatelji, držim da u ovom parlamentu ima 250 dobronamernih ljudi koji su sa svojim primedbama uvek dobronamerni i uvek u interesu Srbije, pa čak i onda kada te primedbe nisu tačne, kada su pogrešne. Jedan veliki američki satiričar jevrejskog porekla Artur Buhvald, ima jednu svoju humoresku koja se zove „Promena posteljine“, u kome on piše ingeniozno, kako samo Jevrejin sa autocinizmom prema rođenoj naciji može da pišetu humoresku, i kaže – u jednu baraku, u jednomkonc. logoru ulazi SS oficir, vrata se otvaraju sa treskom i on kaže – promena posteljine, Jevreji ustaju sa svojih kreveta, uzimaju posteljinu, SS Štrunban Firer dodaje - baraka jedan menja sa barakom dva, baraka tri menja sa barakom četiri. Meni se čini da je ova naša rekonstrukcija vrlo slična toj promeni posteljine. Ovo višemesečno zavlačenje, moderno rečeno spinovanje, ima samo jedan smisao, a to je da se izbegnu izbori. Šta fali izborima, dozvolite da postavim jedno retorsko pitanje. Dakle, oni traju mnogo kraće od ovoga što se zove rekonstrukcija.

Na šta to liči? Moji su stradali u holokaustu, nemojte vi braniti žrtve holokausta od mene, molim vas. To je uvredljivo što vi radite. Dakle, oduzmite mi od ovog vremena, molio bih vas najljubaznije. Šta je bilo još jednostavnije, uvaženi gospodine Selakoviću? Pa, da ste napravili zamenu, da ministar poljoprivrede uđe u kabinet ministra kulture, da ministar kulture uđe u kabinet ministra poljoprivrede i obratno. Znaju proceduru, znaju sistem vrednosti i bilo bi daleko jednostavnije. Šest meseci mi ovde slušamo priču o rekonstrukciji Vlade da bismo dočekali sutrašnji dan a da ne znamo ko su ministri. Hoćete li nam reći? Hajde nama kao narodnim poslanicima saopštite, molim vas, ko su ministri kulture, ko su ministri poljoprivrede. Posao od nekoliko dana obavijen je velom misterije i velom tajne sa jako mnogo nagađanja, kao da se trguje heroinom. Tabloidi anticipiraju, otvaraju se kladionice ko su ministri, kakvi ministri, ko će biti ministri itd. Dakle, u tom principu sportskih analogija umorni smo i mi koji volimo sport. Znate, umorni smo i mi koji volimo sport, prolazna vremena, lestvice itd. Pre samo godinu dana izrikom je rečeno da koalicija pred parlament i pred Srbiju iznosi najbolje što ima. Sad odjednom imamo situaciju da ima bolje od najboljeg. Izuzimajući neke poteze u borbi protiv korupcije, ova vlada je za godinu dana iskazala potpuni fijasko. Otvoreni autoputevi se mere desetinama metara, ali bukvalno desetinama metara. Investicija nema. Od one demografske obnove sa kojom smo tako elokventno započeli svoj premijerski ekspoze ovde, ništa, bukvalno ništa. Čak ni članovi Vladi, kojih ima mnogo mlađih od nas, kojima su ostale samo uspomene i topao vazduh, nisu se potrudili da bar svojim primerom naprave mali iskorak u svemu tome. Znate, u staračkim domovima kreveti ne škripe, ma koliko da su luksuzni. Oni stolari koji prave mrtvačke sanduke imaju, a oni koji prave kolevke nemaju hleba da jedu. Svaka druga kuća je prazna. Škole se zatvaraju. Dakle, ako nas nema, ničega nema. I šta se za tih godinu dana dogodilo?

Uspelo se u još jednoj stvari, da se u jednom istorijski neverovatno kratkom periodu napravi kult ličnosti i zato mi je žao što je gospodin Vučić otišao. Rado bih polemisao s njim i toj polemici se unapred radujem. Ovog puta ću izbeći da o tome govorim zato što držim da prosto nije korektno govoriti o tome kada čovek kome imate nameru da kažete da je dužan da sa svojim intelektualnim asortimanom bori protiv tog kulta ličnosti, nije ovde, a da je taj kult ličnosti prisutan, moraćete samnom, dragi moji prijatelji, da se složite, postoji jedan čovek koji sa lakvidarnom lakoćom u ovoj zemlji rešava probleme aflatoksina u mleku, rešava probleme bolesne dece, rešava probleme zoologije i botanike, hrastova, sportskih klubova itd. Dakle, od svega toga ostalo je samo da se pojave knjige – prvi potpredsednik i lekovito bilje, prvi potpredsednik i pčele. Po toj smo livadi, dragi prijatelji, hodali i zaista očekujem od gospodina Vučića jednu polemiku na tu temu i zaista ću sada prekinuti da govorim o tome iz vrlo prostog razloga, što me na to upućuje građanska pristojnost, on nije ovde, a rado bih polemisao oko svega toga. Ovde je suština, dragi prijatelji, u nečem drugom. Dakle, izađite vi, dragi moji naprednjaci, na izbore. Uzmite svojih 60% i formirajte vlast i u Beogradu i u Srbiji i povedite nas prema tom bezpogovornom horizontu, prema tim fantastičnim svetlima Evropi. Zašto to ne uradite? Da li se možda plašite istorijskog suda ili suda svoga naroda? Imali smo mi jedan sličan slučaj kada je jedna stranka imala ovde tu većinu, imala je 180 poslanika u parlamentu, pa smo videli kako je to završilo – ili se nema dovoljnog političkog, poetičkog, etičkog ili kadrovskog potencijala. Zašto se toliko izbegavaju izbori? Šta je ostalo? Završiću da bi moje kolege mogle da govore.

Zaista sam mislio da će uvaženi kolega Kovačević stati sa ovim svojim „nadahnutim izlaganjem“ i mislio sam da ne reagujem, ali na kraju je ničim izazvan spomenuo moje ime. Mislim gospođo predsedavajuća da ste vi prekršili Poslovnik zato što ste dopustili narodnom poslaniku da citirajući, kako on kaže jednu humoresku, na najprimitivniji, najvulgarniji, najsramniji način vređa nešto što je najveća sramota čovečanstva koja se desila u proteklim vekovima, a to je nešto što se naziva kolokvijalno Holokaust. Dakle, poredeći rekonstrukciju Vlade sa zamenom posteljine u koncentracionim logorima, u barakama tih koncentracionih logora, mislim da svakom ozbiljnom čoveku izaziva i strah i strahopoštovanje. Jednostavno, nemam reči kako da prokomentarišem to. To je najveća uvreda i sramota za dostojanstvo onoga na šta su se danas celo prepodne mnoge moje kolege i koleginice poslanici pozivali, to je dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije.

Poštovana predsedavajuća, mislim da ste povredili Poslovnik time što niste kolegu poslanika zamolili posle intervencije u sali koja takođe jeste vrsta povrede Poslovnika, da ga zamolite zaista da precizira vrlo jasno šta je mislio kada je to rekao i da jasno razdvoji da ta metafora koju je upotrebio može da se razume na dva načina. Može da se razume na jedan način da je zaista ova Vlada koncentracioni logor i da ona menja posteljinu, a može da se razume i na taj način da je govorio samo o promeni nečeg drugog. Zamolio bih kolegu, ne samo zbog žrtava koje je pretrpela njegova porodica, već zbog žrtava koje su svi ljudi pretrpeli u toku Drugog svetskog rata i koncentracionih logora, da zaista jasno kaže o čemu je mislio, da bude vrlo precizan i mislim da ne treba da se igramo sa takvim stvarima. Hvala. Gospodine Kovačeviću, izvolite. Moram zloupotrebiti vašu pažnju samo par minuta. Dakle, teško je tumačiti umetničko delo, znate. Moj citat je više nego precizan, više nego tačan. Pozvao sam se na čoveka koji je Jevrejin. U humoresci „Promena posteljine“ se očituje, uvaženi gospodine Šajn, znam da ste Rom i znam da je i vaša populacija, vaš narod, preciznije ću se izraziti, takođe snažno stradala. Dakle, govori se o bespogovornom cinizmu jedne sile koja je u stanju da se sa samrtnicima ruga i igra na tako beskrupulozan način. Za to ne treba previše inteligencije da se to shvati, znate, a ova moja metafora je iskorišćena u kontekstu nečega što je podrazumevalo uzaludnost posla ovog kojim se bavi Vlada. Dakle, jedna potpuno nepotrebna promena prljave posteljine, u kojoj će se sistem vrednosti vrlo brzo vratiti na staro, uvažavajući čak i činjenicu da su angažovani neki novi ljudi. Mladi Lazar Kostić, kome želim svaku sreću i svaki uspeh, želim da bude uspešan koliko i njegov imenjak Lazo Paču, dolazi iz jednog uređenog društveno-političkog i finansijskog sistema u jedan karakazan, u jedan potpuni haos. Hoće li imati snage da kaže gospodinu Pavloviću - ne dam? Onda se tu postavlja još jedno retorsko pitanje, dragi prijatelji - sistem vrednosti u prosveti ove zemlje. Vi imate šest oficijelnih državnih ekonomskih fakulteta od Subotice do Niša, sa jednom respektabilnom i dugom tradicijom. Verujem da su mnogi od vas možda završili te fakultete ili možda predaju na njima. Nekoliko stotina univerzitetskih nastavnika od docenata do emeritusa predaje na tim fakultetima. Šta im poručujete tom činjenicom? Šta poručujete onim ambicioznim studentima čiji su proseci 10, ili koji se vrte oko 10, tako što ćete dovesti čoveka sa druge strane sveta koji nije bio devet godina ovde? Računam na vašu dobru volju. Hvala. Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović. Izvolite.

Međutim, nadam se da i vi mene razumete, da to nisam rekao zato što ne mogu da razumem neko umetničko delo, možda ne tako dobro kao vi, možda zaista ne tako dobro kao neki drugi ljudi, ali govorim vam kao građanin Srbije. Ne ni kao Rom, nego ko dolazi iz države u kojoj je stradao veliki broj građana te države zato što su pripadali ili Srbima ili Jevrejima ili Romima. Samo zbog toga sam vas zamolio da ono što može da se tumači na različite načine u Skupštini na vrlo jasan način preciziramo i šaljemo jasne poruke. Ukoliko sam vas dobro razumeo, pokušali ste, možda ne dovoljno vešto, da govorite o tome da je promenjena samo forma, da iza toga ne suštine, ali srpski jezik je dovoljno bogat i srpska literatura je dovoljno bogata da svojim primerima to na jasan način definiše, a da ne moramo da ulazimo u takve metafore koje zaista mogu da dovedu do problematičnosti. Verujte mi da sam prvi koji ne bi podržao jednu nacističku priču u Srbiji, koji ne bi podrđao priču koja je vezana za Holokaust i to je moje duboko uverenje, a verujem da i vi to isto mislite. Gospodine Kovačeviću, pošto je vaša diskusija izazvala repliku, zamolila bih vas da se na ovome zadržimo jer smo se udaljili od teme.

Poštovana potpredsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas razgovaramo o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, a zapravo je tema rekonstrukcija Vlade Republike Srbije i ovim zakonom treba da se uredi ono što tek sledi za nekoliko dana. Kada je reč o zakonu, želim da kažem da ovim izmenama i dopunama je učinjen izvestan boljitak u smislu bolje sistematizacije poslova državne uprave, u smislu onoga što će biti bolja efikasnost rada ministarstava, ali svakako da postoje problemi koji ovim izmenama i dopunama nisu rešeni i o kojima je ovde bilo reči. Jasno je uvek kada se pravi nova vlada ili kada je prilika da se ona rekonstruiše je to momenat da se na bazi onoga što su prošla iskustva učini neki boljitak i ovde je to učinjeno, ali možda ne dovoljno. Uostalom i u prošloj vladi mi smo imali ta mega ministarstva, ili džinovska ministarstva koja su obuhvatala nadležnosti maltene pola Vlade što nije imalo ni smisla niti potrebe, ali to je stvar dogovora i cene onoga što je moglo u tom trenutku u koaliciji tada da se dogovori. Ovde je reč o rekonstrukciji koja ima za cilj da udahne svež vazduh, da se skupi nova snaga u šta sam uveren da će se to i učiniti i sasvim je sigurno da ako je to tako, ova rekonstrukcija je opravdana. Ona je u funkciji većeg rada, veće efikasnosti, bržih reformi i boljih rezultata koji se očekuju od naše Vlade iako ti rezultati dosadašnji su svakako evidentni. Ova rekonstrukcija jeste i strukturalna, odnosno organizaciona, ona jeste i programska i personalna, uz činjenicu da se ovom rekonstrukcijom zamenjuju i oni ministri koji su imali i te kako dobre rezultate, kao što je na primer ministar Knežević u Ministarstvu poljoprivrede, koji je morao da plati politički ceh zbog onoga što se dogodilo sa mlekom u vezi sa aflatoksinom. Čitava afera je kreirana u određenim centrima moći, zarad nekih tuđih interesa, ko zna kakvih, a u svakom slučaju, na štetu Srbije i na štetu seljaka i proizvođača. Ili, recimo Žarko Obradović zbog krađe testova male mature za koju on i njegovi saradnici nisu direktno krivi, jer su za krađu objektivno bili krivi „Službeni glasnik“ i „Prosvetni glasnik“ Ne bih o tome sada govorio, ali svakako moram da kažem da je na drugoj strani pomenuti ministar Obradović imao jako dobre rezultate u oblasti obrazovanja, bar u odnosu na ono što su poslednjih dvadesetak godina u Srbiji. Ili rezultati ministra Mrkonjića, koji je mnogo uradio, ali nedovoljno zbog nedostatka para itd. Mi govorimo ovde o nekom neuređenom sistemu u Srbiji, ali svakako da je na dnevnom redu i pokušaj da se mnoge stvari urede i organizuju na jedan bolji način u odnosu na juče, ali se to svakako i stalno osporava. Rekonstrukcija je rezultat, pre svega, analize, ali i odluke vladajuće većine da poboljša situaciju. To nije rezultat pritiska opozicije ili nezadovoljstva na opštem planu u Srbiji. To zapravo govori o odgovornosti ove Vlade, ove vladajuće koalicije i aktuelne Vlade. Rezultati ove Vlade su evidentni. Ona je pokrenula u ovakvom sastavu kakva je ona bila do sada niz promena. Zna kuda ide, ima viziju. Ona će približiti Srbiju cilju do koga treba da stigne i do koga je možda mogla da stigne i mnogo ranije. Konačno, ova Vlada za godinu dana je uradila više nego sve prethodne od 2000. godine, ako ćemo vreme meriti po onome što je dolazak demokratske opozicije Srbije na vlast. Konačno, pitamo se ko je doveo Srbiju do početka pregovora sa EU? Svakako ova Vlada. Za takav rezultat na političkom planu, ali i na ekonomskom planu, gde se stvari pomeraju na bolje, svakako je zaslužna ova Vlada i ministri u njoj, ali najviše premijer Ivica Dačić i prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić, i to zajedno. Ovo apostrofiram zajedno, zato što se svakako uočava u javnosti da su pomenuta dvojica lidera zapravo jedan uigran tandem, koji se međusobno savršeno dopunjuje. Smatram da njih dvojica zajedno, a i ostali ministri stari i oni novi koji će tek doći, treba da postignu ono što je dobro za Srbiju u budućem periodu. Dovoljno sam autonoman i samostalan da iznesem i svoje lično mišljenje da u dobrom delu javnosti imamo to da smeta prenaglašena glorifikacija ili veličanje, da upotrebim izraz na srpskom, veličanje jednog ili drugog lidera ili pojedinačnih stranaka iz sastava Vlade, pa tako nešto svakako ne doprinosi afirmaciji suštine rekonstrukcije koje imamo na dnevnom redu, niti doprinosi boljitku u budućem radu. Apelovao bih na to da moramo sa više političke mudrosti i međusobnog poverenja da nastavimo dalje. To će biti dobro za Srbiju i za građane, a to će svakako biti i ono što će doprineti ostvarivanju ciljeva pred kojima smo i za koje verujem da svi stremimo u tom pravcu, kako pozicija, tako i opozicija. Ovo je politička arena u kojoj se vodi bespoštedna borba, ali često samo zarad političkih poena, a nemamo dovoljno političke iskrenosti da razgovaramo suštinski i onako kako treba. Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, drage kolege, možda ovo o čemu ću govoriti nekome bude izgledalo kao ponavljanje nekih opštih mesta iz političke filozofije, ali budući da nas ovde ministri često čašćavaju svojim predavanjima o mnogim stvarima, hteo bih da kažem onda nešto što bi možda objasnilo kako je izgledala naša današnja sednica i sve ono što se s tim dešavalo do sadašnjeg trenutka. Način na koji je sazvana sednica je uvredljiv. Način na koji su se obraćali ministri takođe je uvredljiv. Onda ostaje jedan zaključak koji je poznat, da u reformama svih zemalja koje su prošle kroz dugogodišnju praksu jednopartijskog sistema, glavni problem ostaje pitanje podele vlasti i razumevanja te podele vlasti. Naviknuti da je Vlada sve, odnosno partija kroz Vladu, a da su parlament i neke druge institucije samo dekor, njima se samo podele određeni zadaci, ta navika da se moć nalazi isključivo u Vladi jeste nešto što dominira već 20 godina sa različitim uspehom i u našem parlamentu. Nezamislivo je da ministri ne znaju ili da ne žele da znaju da su oni izabrani voljom parlamenta, voljom poslanika i to zbog toga što poslanici kao predstavnici naroda i nosioci suvereniteta daju ovlašćenja određenim osobama koje su u toj službi da vrše određene poslove, da ih oni onda mogu kontrolisati i moraju ih kontrolisati, da ih mogu kritikovati i treba da ih kritikuju, da ih mogu smeniti kad god parlament to želi, uvek. Obrnuto nije slučaj. Iako postoji podela vlasti, zna se hijerarhija. Nezamislivo je da ministri prete poslanicima koji kritikuju. To je groteskno sa stanovišta razumevanja demokratije, kao da se ministri obraćaju poslaniku rečnikom uličnim – sram te bilo. To je nedolično, to je nerazumevanje, gde ministar misli da je sva moć. Problem je u tome što iako postoje Ustav i podele vlasti i jasna razgraničenja, i dalje se pokušava preko izvršne vlasti izvršiti distribucija ili redistribucija političke moći u kojoj je sva moć u Vladi i utoliko u tome tolika jagma za ministarskim mestima. Kad se vratimo na naše probleme u Srbiji, kako to ovde izgleda? U Srbiji, nažalost, još uvek mnoga društvena pitanja se redukuju na politička pitanja, pa nešto što treba da rešavamo kao društvo, radi svog napretka ili opstanka, prepuštamo političkim partijama i onda ostaje to isključivo kao pitanje političko i ono društveno i taj društveni interes se ne vidi, a onda ono što je političko pitanje, vrlo brzo se redukuje na personalno pitanje. Ovo što smo mi imali tzv. rekonstrukcija Vlade, naime, najavljeno je kao velika, nekad tako reći društvena rekonstrukcija što će omogućiti suštinske promene u društvu reformi itd. Na kraju se svelo na jedno političko pogađanje unutar koalicije, a ono što je još gore, mi smo videli i ne možemo to sakriti, da problemi nisu samo konflikti unutar koalicije, nego i konflikti unutar stranaka, jer na kraju se sve to svede negde na neko personalno pitanje. Ono do čega ćemo doći u razgovoru narednih dana biće pitanje - šta je ova rekonstrukcija drugo nego izbacivanje URS iz Vlade, iz koalicione Vlade, to je jedina novost koja se dogodila. A onda će se postaviti pitanje - zašto je smenjen, izbačen iz Vlade Dinkić? Neko će reći - loše je radio, loše je govorio, itd, nije im uspeo plan, program. Dobro, ali ako je on neuspešan, kako se onda preko noći pretvorio u jednog od glavnih aktera zamenika jednog komiteta od koga strašno mnogo očekujemo, a to su Arapski Emirati, odakle će stići ogromne investicije itd? Dakle, mi vidimo o čemu se upravo radi, ali stvaramo jednu maglu i jednu sapunicu vučemo kao na televiziji šest meseci, kako će se to pitanje razrešiti, ko će biti ministar, tu je drama bila ogromna i užasna. To je gubljenje vremena i što je najgore otvara se osnovno pitanje - može li se društvo demokratizovati ili ne? Pazite, ne govorim ovo napamet i ne želim da to posebno istaknem, ali moram da kažem - nije takva stvar bila oduvek. Sada se želi govoriti da je svo zlo i sve nakarade društva došle negde posle 5. oktobra. Gospodine predsedavajući, sedeo sam tu u dve Skupštine kao predsednik, dešavalo se, onda su mogli ministri da budu istovremeno i poslanici. Dva puta sam ministra unutrašnjih poslova oterao sa govornice kada je napravio neke nepristojne aluzije na neke članove opozicije, a kada je jedan ministar odbrane na savezu Vlade nasrnuo na Vojislava Šešelja, ja sam ga izbacio iz Skupštine sa sednici i tražio sutradan da bude opozvan kao ministar, što je i učinjeno. Izvinite, to su bili neki koraci demokratije. Mi se vraćamo u mnogim elementima, restauriramo jedno vreme za koje ne želimo da kažemo da je prošlo i da je bilo na jednom nivou koji bi morao biti prevaziđen, ako želimo da se udružimo sa ostalim svetom i da prihvatimo određene standarde. Mi smo ovde već imali slučaj sa pomenutim ministrom, kada smo prekidali Vladu, na način ophođenja ministar prema poslanicima. Onda taj ministar ne razume zakone ili ih nije čitao, zakone o Skupštini, Zakon o Narodnoj skupštini, član 38. kaže da poslanik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost zbog bilo čega što je izjavio pismeno ili usmeno u Skupštini.

Jednom se uljudimo, bar u tom elementarnom smislu. Neko misli da nekoga treba da zaplaši ovde, pa da ne smeju poslanici za zucnu zbog ministara. Ko su ti ministri? Koga oni ovde misle da uplaše nekim velikim autoritetom, vizijama, čudima itd. Ako hoćete da ovaj parlament radi, onda se moramo pridržavati Poslovnika i ne smeju se sazivati sednice kao ova, jer to je skandal, a isto tako moramo se držati elementarnog reda pristojnosti i da znamo čija je šta funkcija ili nadležnost. U suprotnom, ne vidim smisao da parlament postoji, ako ne može na taj način da radi. Ovo su neke moje primedbe na naš dosadašnji rad. O Vladi ću govoriti, nadam se i ostale kolege kada o tome bude reč, a to će biti za, nadam se, dva, tri dana.